Radi se o vrtiću u Sigetu, znači Siget 12, to je također jedan ... [[Govornik se ne razumije.]] zagrebački kvart sa dva objekta. Predlaže se također izdvajanje milijun kuna na konto tog vrtića u odnosu na smanjenje vezano uz Ministarstvo obrane odnosno opremanje materijalno tehničkim sredstvima to je da naši gledatelji znaju vrtić koji se nalazi preko puta, odnosno u blizini Zagrebačkog velesajma, kvart je relativno velik. I također jedan od starijih novozagrebačkih kvartova ali kažem nažalost se mnogo ne mijenja. Ne mijenja u pogledu opremanja vrtića tako da ja vjerujem da bi se moglo osigurati ta sredstva kako bi situacija bila bolja. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Izvolite državni tajniče. Hvala lijepo. Cijela priča ovdje i onoga što želim reći nažalost je jedno nefunkcioniranje, kvalitetno nefunkcioniranje, odnosno nemogućnost kvalitetnog upravljanja javnim novcem u gradu Zagrebu.

Znači s te strane možda bi u nekom normalnijem odnosu i ja bih rekao kvalitetnijem odnosu upravljanja novcem u gradu Zagrebu, možda bili ovakvi amandmani nepotrebni ali nažalost vjerujte mi tko god nas sad gleda može to izgledati čudno itekako su potrebni zbog toga što nema najosnovnijih stvari koje bi djeca trebala imati.

Posebno mi je tu bitno jer se radi o vrtiću koji ima programe i posvećen je djeci sa teškoćama u razvoju sa aspekta autističnih obilježja, znači vrlo, vrlo važno je da imamo kvalitetno opremljene takve objekte. Ono što želim reći mi ćemo imati vrlo brzo proračun gradski, znači na stolu, vjerojatno za manje od mjesec dana, znači na sjednici koja će biti krajem ovog mjeseca ili početkom sljedećeg u kojem bi trebali naći više prostora za segment obrazovanja. Znači nažalost proračun je prenapregnut, opterećen sa razno raznim projektima, zaduženjima, iz prošlosti koje je gradonačelnik ostvario. Mi moramo vidjeti kako i na koji način kvalitetno financirati gradske projekte ali vjerujte mi prvenstveno trebaju biti usmjereni na ovaj obrazovni dio, na kvalitetnu infrastrukturu, na kvalitetnu infrastrukturu u smislu prometa i na kraju krajeva zbrinjavanje otpada i svega onoga što u ovom trenutku u gradu nema. Znači postoje tri glavna segmenta koji bi trebali raditi, jedan od njih je obrazovanje, promet i zbrinjavanje otpada odnosno kvalitetniji život naših sugrađana. Zahvaljujem. Izvolite državni tajniče. Također se radi o gradskoj četvrti Trešnjevka sjever i vrtiću Grigora Viteza u Ratarskoj ulici br. 5. u gradu Zagrebu. To je jedan veći vrtić koji ima 5 objekata, koji ima ja bi rekao dosta, dosta djece koja pohađaju programe i koji također zaslužuje ovu vrstu potpore koju bi u proračunu osigurali smanjenjem određenog izdvajanja sredstava za materijalno tehnička sredstva i opremanje u Ministarstvu obrane. Znači volio bih kada bi se takva vrsta rasprave vodila između koalicijskih partnera na razini države, HDZ-a i gradonačelnika Bandića, odnosno stranke 365 koja se stavlja na većinom od političkih prebjega. I u Gradskoj skupštini kada bi se takva rasprava vodila, kada se ne bi vodila rasprava oko toga šta će se u Zagrebu prenamijeniti, tko će određeni benefit od tih promjena GUP-a imati, Bandić na zagrebačkom Manhattmanu a vidimo sada po napisima u medijima i Prgomet i određeni dužnosnici lokalnih HDZ-a na određenim drugim parcelama u gradu Zagrebu. Izvolite državni tajniče. Izvolite kolega Maras. Također se radi o vrtiću na području Trešnjevke sjevere. Ovdje se radi o jednom manjem objektu ali također mislim da bi bilo potrebno da se odvoje određena sredstva kako bi se objekt adekvatno napravio, odnosno adaptirao. Izvolite državni tajniče. Zahvaljujem. Ovdje se radi o Dječjem vrtiću Zvončić u Hanamanovoj ulici sa 5 objekata i kada vidimo, evo sada već 35 zagrebački vrtić sa, u ovom trenutku već preko stotinu objekata u gradu Zagrebu prošli smo sigurno već 20, 30 tisuća djece, odnosno obitelji, možda 60, 70 tisuća baki i djedova koji su svjesni ovih problema i koje jednostavno ne razumiju zbog čega grad Zagreb iz njihovog novca, onog koji je prikupljen kroz prirez i kroz određene benefite velikog grada, gospodarstvo u velikom gradu, velikog broja zaposlenih u gradu Zagrebu, relativno što se tiče Hrvatske većih plaća u gradu Zagrebu, zbog čega tih 10 milijardi kuna se ne rasporedi na jedan pravedniji i kvalitetniji način.

Prelazimo na 199. amandman poštovanog kolege Gordana Marasa, izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća iz istih razloga radi kojih prošli amandman nije prihvaćen. Ovdje se radi o gradskoj četvrti Trešnjevka-Jug i Vrtiću Jarun u Ulici Martina Pušteka 14. Naravno nije to jedini objekt, radi se o 6 objekata, tj. 6 objekata, to je jedan malo veći vrtić s obzirom i na veću četvrt odnosno kvart koji je i mjesni odbor koji je izgrađen posebno u proteklom razdoblju, tamo je niknulo čitav niz novih zgrada, doduše, kao što sam maloprije rekao u tim zgrada se obično i unajmljuju određeni prostori što po meni nije ekonomski racionalno s aspekta grada, ali to je tako sad u ovom trenutku kako se gradom Zagrebom upravlja. Znači ono što mislim da je bitno za taj kvart je i nova prometna rješenja, pogotovo se tu radi o Jarunskom mostu koji bi spajao taj dio kvarta sa Novim Zagrebom, odnosno dalje sa Brezovicom jer jednostavno, takva rješenja su na potrebna u gradu Zagrebu. Muku mučimo sa prometom, pa i ti ljudi koji tamo voze djecu bi vjerojatno imali puno jednostavniju prometnu situaciju nego što je imaju u ovom trenutku. Znači dalje prelasci Save koji su stali prije dosta godina, zadnji most koji imamo, Domovinski je izgrađen prije dosta godina i nije bio cijelo vrijeme u funkciji, ali u funkciji građana su nam pod hitno potrebna 2 mosta za koje postoje projekti.

Amandman se ne prihvaća iz istih razloga radi kojih prošli amandman nije prihvaćen. Ovdje se radi o amandmanu za Vrtić Matije Gupca, Braće Cvijića 18, također, na području gradske četvrti Trešnjevka-Jug sa 4 objekta, sa dosta kraćih posebnih programa. Mislim da apsolutno taj dio sredstava koji smo ovdje predvidjeli u amandmanu ne bi trebao biti problem za državu i smatramo da bi ga trebalo odobriti i tražimo glasanje za ovaj amandman. Prelazim na 201. amandman poštovanog kolege Marasa, izvolite državni tajniče. Ovdje se radi o dječjem vrtiću, odnosno amandmanu za Dječji vrtić Prečko u također, gradskoj četvrti Trešnjevka-Jug sa 3 objekta koje jedan objekt i područje koje, hajmo to tako reći, starije u tom dijelu grada odnosno vrlo dobro bi se moglo iskoristiti tih milijun kuna kako bi se objekt popravio odnosno u njega investiralo. Zahvaljujem. Izvolite državni tajniče. Ovdje se radi o amandman za Srednjake, Dječji vrtić Srednjake na adresi Vladimira Filakovca 2 sa dva objekta i sada kada bi vam plastično objasnio koliko tih milijun kuna je lagano naći u gradskom proračunu, dovoljno je samo vidjeti zadnji primjer ove afere koja se pojavila danas, gdje gradonačelnik Bandić svojem osobnom vozaču za smiješan novac na glavnom gradskom trgu u nekoliko dana iznajmio 50-tak objekata koje ovaj vjerojatno dao u podnajam, odnosno iznajmio dalje. Znači jednostavno je ta računica i način na koji njegov vozač, očito je, tu funkcionirao i iznajmio za 500 kuna, a dao u podnajam vjerojatno za višestruko veći iznos i ostvario u nekoliko dana zaradu koja se vjerojatno mjeri u desecima tisuća kuna. Znači takvih primjera u gradu Zagrebu ima na sve strane. Na sve strane. Da ima racionalnijeg upravljanja, da nema netransparentnih ovakvih davanja svojim prijateljima, čak i nekima koji svjedoče u procesima koji se vode kontra gradonačelnika Bandića, vrlo brzo bi se skupilo milijun kuna i uopće ne bi bilo potrebe za ovakvim amandmanom. Prelazimo na 203. amandman poštovanog kolege Gordana Marasa, izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća iz istih razloga radi kojih prošli amandman nije prihvaćen.

Znači ima relativno veliki broj djece u samom vrtiću, ima i posebne programe, znači novac bi vrlo dobro došao kad već nemamo tu vrstu decentralizacije u gradu Zagrebu koja omogućava da, recimo, gradsko vijeće Črnomerca dodijeli određena sredstva koja bi se mogla onda iskoristiti na taj način za vrtiće u gradu Zagrebu. Znači mi inače u gradu Zagrebu ne izdvajamo, možda izdvajamo sve skupa 3,4% gradskog proračuna za vijeće gradskih četvrti. Sad zamislite Zagreb ima 100, odnosno 10 milijardi a vi date 300, 400 milijuna kuna godišnje za potrebe pojedinog vijeća gradskih četvrti. To je decentralizacija koja u biti nije decentralizacija, u Zagrebu je sve centralizirano. Kada bi dali više sredstava vijećima gradske četvrti onda bi i građani mogli neposredno više odlučivati odnosno vršiti pritisak na svoje vijećnike, možda bi se netko i zainteresirao tko je vijećnik u njegovom vijeću gradske četvrti i tražio da se određene stvari koje ja ovdje predlažem rješavaju i na toj najnižoj razini. Izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća iz istih razloga radi kojih prošli amandman nije prihvaćen. Izvolite kolega Maras. Ovdje se radi o dječjem vrtiću Šumska jagoda, Sv. Duh 75. znači na Svetom Duhu, sa tri objekta koji ima u svojim programima i dječji zbor, znači to je nešto što također njeguju u ovom dječjem vrtiću. Ono što želim reći je da u Zagrebu kronično fali kapaciteta u dječjim vrtićima. I nevjerojatno je da grad Zagreb ne stimulira i čak onemogućava i oštećuje privatne inicijative, odnosno rekao sam i sam prije nekoliko amandman da je dužan milijune i milijune kuna ljudima koji imaju privatne vrtiće u kojima djeca sukladno programima i sufinanciranju grada Zagreba ostvaruju pravo na vrtić odnosno mogućnost da participiraju u predškolskom odgoju. Tu se radi o nekoliko milijuna kuna na mjesečnoj razini što vam dovoljno govori u kakvim je problemima financijskim grad Zagreb i nažalost koji su prioriteti grada Zagreba. Čisto sumnjam da za sljemensku žičaru kasni jedna rata ili za rotor remetinečki da kasni jedna rata jer tamo rade, rekao sam koje interesne skupine, kumovi, prijatelji itd. Njima se isplaćuje u situaciju vjerojatno u dan i taj novac funkcionira bez ikakvog problema. Kada treba za djecu nema, kada treba za kumove ima. Izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća iz istih razloga radi kojih i prošli amandman nije prihvaćen. Izvolite kolega Maras. Hvala lijepa. Ovdje se radi o dječjem vrtiću.

Zahvaljujem. Izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća iz istih razloga radi kojih prošli amandman nije prihvaćen. Ovdje se govori o opremanju i adaptaciji Dječjeg vrtića Pčelica u Josipa Hamma 2, broj objekata je također 2. i sa te strane bilo bi mi drago pošto se radi o jednoj velikoj gradskoj četvrti koja se, koja je na velikom prostoru odnosno pokriva dosta naselja i tu je vrlo važno imati kvalitetnu mrežu vrtića odnosno objekata za predškolski odgoj. I vrlo važno je investirati u to pogotovo zato što roditelji nekada često moraju voziti djecu s obzirom na lošu riješenu prometnu infrastrukturu i naravno djeca ne mogu sama pogotovo ovi mlađi apsolutno ali i ovi u predškolskim grupama ne mogu sama ići doma. I dosta često roditelji moraju dolaziti iz posla tako da je ovdje opremanje posebno bitno i ja mislim da ne bi trebalo biti problema da se osigura tih milijun kuna. Izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća iz istih razloga radi kojih prošli amandman nije prihvaćen.

Odnosno kontra bi se skinulo, odnosno sa Ministarstva obrane sa stavke opremanje materijalno tehničkim sredstvima. Znači od 520 milijuna kuna 1 milijun kuna zbilja nije puno tako da vjerujem da bi se to moglo napraviti. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća iz istog razloga radi čega prošli amandman nije bio prihvaćen.

Izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća iz istih razloga radi kojih prošli amandman nije prihvaćen. Radi se o dječjem vrtiću Sunce, također u Gornjoj Dubravi, Treće Poljanice 2 sva dva objekta, mislim da je problematika slična kao i za Dječji vrtić Radost.

Zahvaljujem. Izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća iz istih razloga radi kojih prošli amandman nije prihvaćen. Dubrava 185. Znači to je jedan vrtić koji je novijeg datuma, ali svejedno mislim da bi mogao kvalitetno iskoristiti ovih milijun kuna kako bi se dodatno opremio i sa opremom i sa određenim potrepštinama koje su im potrebne. Zahvaljujem. Prelazimo na 211. amandman poštovanog kolege Gordana Marasa, izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća iz istih razloga radi kojih prošli amandman nije prihvaćen. Izvolite kolega Maras. Ovdje se radi o gradskoj četvrti Donja Dubrava, znači Cerska 22, Ivane Brlić-Mažuranić. Nažalost daleko je od bajke ovaj vrtić i sa te strane ja mislim da ova sredstva bi znali na vrlo kvalitetan način iskoristiti. Prelazimo na 212. amandman poštovanog kolege Gordana Marasa, izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća iz istih razloga radi kojih prošli amandman nije prihvaćen. Izvolite kolega Maras. Znači radi se o gradskoj četvrti Donja Dubrava, Vrtiću Jabuka u Trnavi bb koji ima 4 objekata, maloprije sam govorio o problematici Trnave, odnosno problemima koje Trnava ima sa prometom i mislim, to je jedan od glavnih problema u tom dijelu gradu.

Amandman se ne prihvaća iz istih razloga radi kojih prošli amandman nije prihvaćen. Da, 213.

Zahvaljujem. Prelazimo na 214. amandman poštovanog kolege Gordana Marasa, izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća iz istih razloga radi kojih prošli amandman nije prihvaćen.

Prelazimo na 215. amandman poštovanog kolege Gordana Marasa, izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća iz istih razloga radi kojih prošli amandman nije prihvaćen. Izvolite kolega Maras.

Hvala lijepo. Prelazimo na 216. amandman poštovanog kolege Gordana Marasa, izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća iz istih razloga radi kojih prošli amandman nije prihvaćen. Zahvaljujem.

Prelazimo na 217. amandman poštovanog kolege Gordana Marasa, izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća iz istih razloga radi kojih prošli amandman nije prihvaćen. Sad prelazimo na gradsku četvrt Podsused-Vrapče.

Prelazimo na 218. amandman poštovanog kolege Gordana Marasa, izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća iz istih razloga radi kojih prošli amandman nije prihvaćen. Ovdje se radi o drugom vrtiću u gradskoj četvrti Podsused-Vrapče u Vrapču sa 4 objekta u Gorjanskog 7. Također, ja mislim da postoji potreba da se programi i objekti dodatno opreme i prilagode i sa te strane evo, tražim to od Vlade RH. Prelazimo na 219. amandman poštovanog kolege Gordana Marasa, izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća iz istih razloga radi kojih prošli amandman nije prihvaćen. Izvolite kolega Maras. Ovdje se radi o gradskoj četvrti Podsljeme-Markuševac, znači veliki vrtić sa 5 objekata, dosta veliko naselje koje pokriva jedno široko područje ruralnog dijela ispod Medvednice, mislim da, dijela Zagreba ispod Medvednice, mislim da bi bilo adekvatno da se i taj dio grada podupire, ne samo novi dijelovi grada, nego i dio grada koji je ruralni, koji se, ja bih rekao grade i temelje na obiteljskim kućama, mislim da tu također, treba dati podršku. Zahvaljujem. Prelazimo na 220. amandman poštovanog kolege Gordana Marasa, izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća iz istih razloga radi kojih prošli amandman nije prihvaćen.

Prelazimo na 221. amandman poštovanog kolege Gordana Marasa, izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća iz istih razloga radi kojih prošli amandman nije prihvaćen. Izvolite kolega Maras.

Prelazimo na 222. amandman poštovanog kolege Gordana Marasa, izvolite državni tajniče.

Amandman se ne prihvaća iz istih razloga radi kojih i prošli amandman nije prihvaćen. Hvala vam lijepo. Kolegice i kolege, evo došli smo do zadnjeg amandmana iz ovog seta, radi se o vrtiću Šegrt Hlapić, D. Cesarića 4, također milijuna kuna i poanta ovih svih amandmana je da ukažem na problem u gradu Zagrebu, da Zagreb ne ispunjava svoju elementarnu funkciju koju bi trebao ispunjavati kao osnivač tih objekata i tih ustanova kako bi djeca imala kvalitetan predškolski odgoj. Još jednom ću reći da nažalost većina stvari ovisi o roditeljima, higijenske potrepštine, igračke, opremanje nekada vrtića, čak i neke aktivnosti koje se vrše i oko adaptacije, dosta često su na leđima roditelja, novac koji se skuplja u gradskom proračunu se ne distribuira na ispravan način, roditelji nemaju i njihova djeca skrb i podršku kakvu bi trebali imati. To moramo pod hitno promijeniti i želim još jednom ovdje napomenuti da koalicija HDZ-a i gradonačelnika Bandića u gradu Zagrebu ne ispunjava svoju funkciju, što prije to promijenimo, to će biti bolje.

Prelazimo na 224. amandman poštovanog zastupnika Ivana Lovrinovića, izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća. Naime, za projektno financiranje znanstvenih djelatnosti predviđen je iznos od 97 milijuna kuna i 500 000 kuna u prijedlogu državnog proračuna a to su dostatna sredstva za stabilno financiranje znanstveno-istraživačkih projekata koji trenutno provodi Hrvatska zaklada za znanost uz mogućnost raspisivanja novih natječaja. Također, javnim znanstvenim institutima, javnim sveučilištima i njihovim sastavnicama, omogućena je nabavljena oprema i ulaganje u laboratorije kroz razne pozive koji se objavljuju i financiraju kroz Europski fond za regionalni razvoj. ... [[Govornik se ne razumije.]] poziva ulaganja u organizacijsku reformu, infrastrukturu, sektor istraživanja razvoja i inovacija, temeljem kojeg je 2018. g. ugovoreno skoro milijardu kuna. Zahvaljujem. Glasovat ćemo o ovom amandmanu. Prelazimo na amandmane iz djelokruga Ministarstva rada i mirovinskog sustava. pozdravljam državnu tajnicu, gđu. Majdu Burić. Izvolite, državna tajnice. 225. amandman Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, izvolite državna tajnice.

Kolega Miro Bulj, izvolite.

Ovo povećanje za milijardu i 400 milijuna za 250 milijuna, tražimo isključivo zbog toga što smatramo tj. nužno je vratiti cijeli iznos dječjeg doplatka na razinu koju ste planirali za 2019. g. što se može i učiniti zato što je ako to plan bio i ako je dječji doplatak i ako su nama djeca bitna, znači i ako postoji određeni cenzus, može se i proširiti sa ovih 200 milijun krug korisnika a toliko je bilo planirano u bivšim proračunima za ovu godinu što znači mi smo samo prepisali ono što s te vi planirali i jednostavno smatram, mi u klubu MOST-a smatramo da za svu djecu može imati se, malu djecu dječji doplatak i proširenjem kruga djece, u biti tako povećavamo i prihode obiteljima koji imaju djecu. I to je jedna od boljih demografskih mjera, znači ovaj amandman jer jednostavno napravljen temeljem plana koje je ministarstvo predlagalo u bivšim proračunima za 2019. g., zbog čega ste vi taj plan smanjili sada kada je najviše ljudi iselilo vanka, kada imamo najviše sredstava, 5% BDP-a od doznala iz inozemstva?

Zahvaljujem. Prelazimo na 226. amandman poštovanog kolege Gordana Marasa, izvolite državna tajnice. Hvala vam. Amandman se ne prihvaća zato što se unutar sustava mirovinskog osiguranja ne osigurava pravo na isplatu jednokratne pomoći umirovljenicima. S druge pak strane sredstva planirana na aktivnosti i opremanje materijalno tehničkim sredstvima Ministarstvima obrane nije moguće smanjivati s obzirom da su ona planirana za opremanje naoružanjem i opremu za potrebe ispunjavanja misija i zadaća Oružanih snaga i to u očuvanju suvereniteta RH i preuzetih obaveza u međunarodnoj obrambenoj suradnji.

Znači ovaj prijedlog amandmana za koji bi se mogao naći novac, znači nije ovdje briga Ministarstva rada i mirovinskog sustava da brine o tome kako će se kupovati oružje, odnosno oprema u MORH-u, odnosno Ministarstvo obrane nego je briga da nađe novac za naše umirovljenike. Prijedlog ovog amandman ide za time da se osigura pomoć umirovljenicima sa ispodprosječnom mirovinom.

Znači 350 milijuna kuna je teško izdvojiti Vladi Andreja Plenkovića kako bi se pomoglo našim umirovljenicima. To je ono za čime ide ovaj amandman, to je ono od čega ne treba odustati i od čega ja neću odustati kao zastupnik i kao onaj koji se bori da ljudima bude bolje. Nažalost ova Vlada se više bori za to kako da određeni pojedinci imaju više posla, njihove firme da imaju više posla. Rekao sam Ministarstvo obrane, ministar koji je bio suvlasnik jedne firme koja je utrostručila promet sa državom sa 60 na 180 milijuna kuna u mandatu HDZ-ove Vlade to je interes HDZ-a. Moj je interes je kako da umirovljenici dobiju pomoć. Ovaj amandman bi išao za time da svi oni koji imaju ispod prosječnu mirovinu dobiju 500 kuna godišnje i od toga neću odustati. Izvolite državna tajnice. Hvala vam. Amandman se ne prihvaća. Naime, sredstva za mirovine i mirovinska primanja planirana su u iznosu od 42 milijarde 582 milijuna 159 tisuća i 629 kuna što predstavlja povećanje za 4,1% ili za 1,6 milijardi kuna više u odnosu na izmjene i dopune plana za 2019. godinu kada su rashodi za mirovine i mirovinska primanja iznosili 40,9 milijardi kuna. Navedena sredstva će biti dostatna za isplatu mirovina i mirovinskih primanja u 2020. godini te njih nije potrebno povećavati a sredstva u iznosu od 42 milijarde i 582 milijuna kuna planirana su za procijenjeni broj korisnika mirovina i mirovinskih primanja u 2020. godini i to uz predviđeno redovito usklađivanje, odnosno povećanje mirovina i mirovinskih primanja za 3,5% s prenesenim efektom usklađivanja mirovina iz 2019. godine. Također predviđena sredstva na skupini financijski rashodi u iznosu od 8 milijardi kuna odgovaraju utvrđenim ugovornim obavezama i realnim potrebama u 2020. godini te ih nije mogu smanjiti. Glasovati ćemo o ovom amandmanu. Zahvaljujem državnoj tajnici, poštovanoj Majdi Burić na obrazloženju ovih amandmana. Prelazimo na amandmane iz djelokruga Ministarstva turizma. 228. amandman, poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća. Analizom isplaćenih sredstava u zadnjih 5 godina na aktivnosti i poticaje za povećanje i sigurnosti turista HGSS postignut je srazmjerni odnos planiranih i dodijeljenih sredstava na aktivnosti A819027, dakle poticaja za povećanje sigurnosti turista te nema potrebe za dodatnim povećanjima. Ujedno sredstva u proračunu Vlade RH neophodna su za obavljanje redovite djelatnosti Državnog inspektorata. Zahvaljujem. Izvolite. Hvala lijepo. Hrvatska je turistička država i sigurnost turista je jedna od najbitnijih poruka a jedan od najzaslužnijih za sigurnost turista i njihov rad je prepoznat i njihova, znači rad koji je i potplaćen i to su ljudi i volonteri i Hrvatska je takva država da ima i veliku obalu i strmu obalu, ima planine koje su turistima također atraktivne. Evo samo u mome i vašem kraju u zaleđu znate koliko ima planina i koliko bi trebalo, koliko se može to turistički brendirati još.

Znači ovo je povećanje za 3 milijuna i 250 tisuća. Ja mislim da gorska služba poznajući te ljude, njihov rad, njihove lokalne samouprave nemaju dovoljno sredstava da pomognu Hrvatskoj gorskoj službi a ja bih vas još jednom zamolio da prihvatite ovaj amandman. Sigurnost turista je najbitnija poruka. I još jednom bih zahvalio Hrvatskoj i pripadnicima Hrvatske gorske službe na dobrom radu i na taj način šalju poruku turistima da su sigurni u RH. Međutim ono što imamo sve prikazati to i nije samo obala naša, to su naše planine gdje treba pojačati Hrvatsku gorsku službu, znamo šta se mogu dogoditi kada ljudi idu planinskim područjima, šumovitim područjima koja su opasna i smatram da ovaj amandman je minimum minimuma i tražim glasanje. Zahvaljujem kolega Bulj. Prelazimo na amandmane iz nadležnosti Ministarstva zdravstva. Pozdravljam državnog tajnika poštovanog Tomislava Dulibića. Investicijsko ulaganje u prostor i opremu županijskih zdravstvenih ustanova, pa time i Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapine Toplice sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti zadaća je njihovih osnivača. Ministarstvo zdravstva potiče ulaganja u sve zdravstvene kapacitete s ciljem unapređenja i poticanja kvalitete pružanja zdravstvenih usluga osiguranim osobama HZZo-a. Važno je istaknuti da je Ministarstvo zdravstva formiralo međuresornu radnu skupinu zajedno s Ministarstvom turizma, Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU te Ministarstvom gospodarstva u svrhu identificiranja mogućnosti financiranja projekata u zdravstvenom turizmu. Zahvaljujem, glasovat ćemo o ovom amandmanu. Nema nikoga od kolega iz SDP-a. Predloženi amandman se ne prihvaća budući da nije potrebno navedeno ulaganje u opremu medicinsko-biokemijski laboratorija na lokaciji Makarska i Hvar kako je navedeno u obrazloženju.

Također sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije je u postupku preuzimanja prostora i opreme medicinsko-biokemijskog laboratorija nakon zatvaranja privatne prakse u Domu zdravlja na lokaciji Hvar, te će prenijeti ugovore o radu zdravstvenih radnika, zaposlenika kojima je bio prethodni poslodavac i zaposliti magistru medicinske biokemije za nastavak rada medicinsko-biokemijskog laboratorija na lokaciji Hvar, a HZZO ugovorom će osigurati financijska sredstva za usluge. Zahvaljujem. Poštovani kolega Bulj, izvolite.

Ja mislim da ova područja dostupnosti kvalitete zdravstvenoj zaštiti je u Dalmatinskoj zagori kao priobalju, evo rekli ste i na Hvaru, da nemamo znači laboratorij. Znači, Splitsko-dalmatinska županija i ravnatelj doma zdravlja dosadašnji, a i sadašnji koji nastavak su grobari zdravstveni na tome području. Jednostavno moramo ulagati, nisu ulagali u specijalizacije, nisu ulagali u materijalno-tehnička sredstva, u dijagnostičke uređaje i Splitsko-dalmatinska županija, otoci i zaleđe jednostavno nemaju građani zdravstvene usluge i ja ne vidim kojim očima vi gledate, nije dovoljno samo doli dođi u dane kada su fešte, kada je turizam, kada šetati Marmontovom ulicom il doći na Sinjsku alku, il doći u Vrgorac, il doći u Makarsku u ljeti, il Vrgorac kad su dani pršuta. Vrlo je loša situacija. Ja mislim da ulaganje u liječnike, imao sam i tematsku sjednicu na moj prijedlog u županiji što je prihvaćeno. Nemamo znači turističke ambulante što je županija prihvatila, a ne poštiva, skupština izglasala. Vi decentralizirate sredstva, a nikad gore usluge u zdravstvu nisu bile građanima nego sada. Nema pedijatara, na nekoliko tisuća djece jedan pedijatar u velikim krajevima.

Obrazloženje isto kao kod prethodnog amandmana. Poštovani kolega Grmoja, izvolite. Evo ovdje cijeli dan su saborski zastupnici MOST-a branimo 120 naših amandmana kojima želimo poboljšati kvalitetu života naših građana. Sad su ovi amandmani koji su usmjereni na poboljšanje zdravstvene skrbi, vidimo nikoga, niti jednog zastupnika vladajuće koalicije nema osim predsjedavajućeg, to je sramota za HDZ i njihove koalicijske partnere. Ono što mi tražimo ovim amandmanom je znači opremanje i ulaganje u medicinsko-tehničku opremu za djelatnost na primarnoj razini. Svjedoci smo zatvaranja jedinog laboratorija na otoku Hvaru što je uznemirilo s pravom sve stanovnike toga otoka i zahtijevamo hitno rješavanje. Imao velike probleme i kolega Bulj je govorio u Makarskoj, evo vidimo na Hvaru znači što se tiče zdravstvene zaštite na području Splitsko-dalmatinske županije u Kaštelima također, u Sinju i evo mi ovdje tražimo znači da se pomogne kako bi se, kako bi znači stanovnici grada Hvara i cijelog otoka Hvara imali mogućnost zdravstvene zaštite odnosno krvnih pretraga, pa sam i premijer je s Hvara. Evo žalosno je da se ja ko zastupnik iz Metkovića moram boriti znači za otok Hvar i ljude koji tamo žive, a da Vlada odbija ovaj amandman. Znači cijela Dalmatinska zagora, cijeli i Vrgorac i vrgorački kraj i Imotski, znači Makarska, a evo i naši otoci, otok Hvar nemaju stanovnici jednaku zdravstvenu zaštitu kao u drugim dijelovima Hrvatske. Prelazimo na 232. amandman Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i LRI-a. Izvolite državni tajniče. Hvala lijepo gospodine dopredsjedniče. Amandman se ne prihvaća. Kako se navedena zdravstvena ustanova ne nalazi na potpomognutom području te se ne radi o potrebi saniranja posljedica prouzrokovanih elementarnom nepogodom odnosno drugom katastrofom očekuje se da Istarska županija sukladno zakonskim ovlastima može osigurati tražena sredstva za Specijalnu bolnicu za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat, Rovinj. Zahvaljujem. Poštovani kolega Giovanni Sponza, izvolite. Hvala potpredsjedniče. Žao mi je što niste prihvatili ovaj amandman a još me više žalosti što niste prepoznali potencijal ovog projekta. Naime, ovaj amandman nudi realizaciju projekta gdje bi svoj značajniji dio učešća u financijskom smislu dali iz proračuna i grad Rovinj i Istarska županija a samo u jednom djelu se traži učešće iz državnog proračuna. No ono što smatram ključnim je da neprihvaćanjem ovog amandmana zapravo niste omogućili da sutra bolnica bude financijski samoodrživa, niste prihvatili da ovim projektom se podigne razina zdravstvene usluge i da se prihvaćanjem ovog projekta niste prihvatili da se stvori nova dodana vrijednost u razvoju zdravstvenog turizma i ponovit ću, žao mi je što niste prepoznali potencijal ovog projekta. Iz tog razloga tražim glasovanje a nadam se da će kad-tad doć vrijeme da ćete to i prihvatiti, hvala. Zahvaljujem. Amandman se ne prihvaća, obrazloženje isto kao kod prethodnog amandmana. Zahvaljujem. Poštovani kolega Emil Daus, izvolite. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Radi se o zgradi u kojoj je smještena pazinska ispostava istarskih domova zdravlja i koja potrebuje energetsku obnovu i nadogradnju ukupne vrijednosti od 15 milijuna kuna. Ne znam da li znate ali Pazin zimi ima temperaturu u 7 ujutro otprilike kao Zavižan, najnormalnije je ispod nule, ponekad u ekstremima i do -15. Dio zgrade u kojoj se nalazi laboratorij i ambulanta ima fasadu tamo 70-ih godina od običnog stakla i čelične konstrukcije, ostatak je armirani beton i zamislite koliko je tu potrošnja energenata da se donekle zagriju prostori. Osim toga, nadogradnjom bi se osigurala topla veza sa ostatkom doma zdravlja i stacionarom za kojeg je struka rekla da je jedan od najreprezentativnijih u zemlji a za kojeg je lokalna samouprava i velik dio građana kroz humanitarne akcije osigurao takav standard. Zbog svega toga, očekivali smo da će država prepoznati s jedne strane važnost ovog objekta, posebno za područje ruralne središnje Istre a tamo u ljetnim špicama kad je broj turista gostiju veoma velik u Istri i da će prepoznati kako je to rasterećenje na ostale domove zdravlja i na samu Opću bolnicu u Puli. Zbog svega toga, tražimo glasanje o amandmanu. Zahvaljujem. Prelazimo na 234. amandman Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-ja, izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća, obrazloženje isto kao kod prethodnog amandmana. Zahvaljujem. Poštovani kolega Tulio Demetlika, izvolite. G. državni tajniče, kroz vaše obrazloženje se pravdate da sukladno zakonskim obvezama ne možete iz državnog proračuna sufinancirati ovakve projekte ali sigurno vam je jasno da decentralizirana sredstva koja idu preko županija, upravo za namjenu ovih istarskih domova zdravlja, Ispostave Labin su nedostatna da bi se provodilo i investicijsko održavanje i tekuće održavanje a kamo neke jače i veće obnove. Stoga smo mi predložili ovaj amandman da se u državnom proračunu predvidi 10 milijuna kuna kako bi se zgrada Doma zdravlja u Labinu kompletno energetski obnovila. Napomenut ću da do sada sve investicije koje su izvršene na ovom objekte, izvedene su pomoću proračuna grada Labina, okolnih općina, sponzora, da li su to gospodarstvenici ili putem skupljanja sredstava preko humanitarnih akcija i Istarske županije. Mislim da ovo opravdanje jednostavno da se pravdate da sukladno zakonski obvezama to nije vaša briga, mislim da briga o starijim osobama, o dizanju standarda usluge u zdravstvu bez obzira što znamo da zdravstvo i vaše ministarstvo grca u gubicima, svjesni smo toga ali mislimo da kad lokalna i županijska zajednica mogu ulagati, da onda država ima isto tako obavezu da drži standard na jednom više nivou kojeg naši građani zaslužuju. Zahvaljujem. Prelazimo na 235. amandman poštovanog kolege Tomislava Panenića, izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća. U cilju postizanja fiskalne održivosti i financijske stabilnosti sustava, Ministarstvo zdravstva će i tijekom 2020. g, na mjesečnoj razini zajedno sa drugim dionicima zdravstvenog sustava aktivno poduzimati mjere i rješenja vezana uz praćenje varijabilnosti financijskog stanja ukupnih i dospjelih obveza zdravstvenih ustanova.

Zahvaljujem. Prelazimo na 236. amandman poštovane kolegice Ines Strenja i poštovanog kolege Nikole Grmoje, izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća. Planirani rashodi u prijedlogu državnog proračuna za 2020. g. za obavljanje djelatnosti Imunološkog zavoda, dostatni su za redovno poslovanje i pripremu dokumentacije za izradu projekta i ishođenje druge potrebne dokumentacije te početak radova za pokretanje proizvodnje Imunološkog zavoda a dodatna potrebna financijska sredstva za investicijsko ulaganje za uređenje prostora i nabavku opreme, osigurat će se u narednim proračunskim godinama. Zahvaljujem. Poštovani kolega Nikola Grmoja, izvolite. Hvala, poštovani potpredsjedniče. Evo cijeli dan smo ovdje, zastupnici MOST-a, znači branimo 120. amandmana kojima smo pokrili sve dijelove Hrvatske, mislili smo na sve naše građane, na poljoprivrednike, na obrtnike, na zdravstvenu skrb naših ljudi u njihovim jedinicama lokalne samouprave ali isto tako bavili smo se i ovim bitnim nacionalnim pitanjima a to je zasigurno opstojnost i modernizacija imunološkog zavoda. Smatramo da su sredstva koja su predviđena nedostatna. Potrebno je povisiti iznos za 50 milijuna kuna. Znači strateško partnerstvo između grada Zagreba o Imunološkom zavodu predviđao je podjednak omjer zajedničkog ulaganja. Borba za Imunološki zavod jedna je od strateških ciljeva u javnom zdravstvu jer samo takva nacionalna ustanova osigurava zadržavanje strateške djelatnosti u rukama znači države, pouzdanu opskrbu domaćeg tržišta sigurnim i kvalitetnim imunobiološkim lijekovima iz naše krvi u vlastitoj proizvodnji, očuvanje tradicije, naziva i intelektualnog vlasništva Imunološkog zavoda i isto tako održivo poslovanje. Ovdje se radi o strateškom interesu, tražimo povećanje sredstava. Nije nam jasno što radite vi iz Ministarstva zdravstva ali i grad Zagreb i gradonačelnik Milan Bandić i tražimo glasovanje o ovom amandmanu kojeg ste odbili kao i o svim amandmanima koje ste tijekom ovog dana, koje smo mi uporno branili a vi evo uporno odbijate.

Amandman se ne prihvaća. Ministarstvo zdravstva svjesno je pozicije važnosti KBC-a Split i zdravstvene zaštite u cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji što se jasno vidi iz proračuna u 2019. godini i proračuna prethodnih godina. Također zbog dostupnosti i značajnog povlačenja sredstava iz Fondova EU razvoj i investicijski ciklus u KBC-u Split na razini su predviđenih mogućnosti. Ulaganjem u ostale zdravstvene ustanove u Splitsko-dalmatinskoj županiji cilj je smanjenje pritiska na KBC Split i stvaranje bolje mreže zdravstvene zaštite za stanovnike županija. Zahvaljujem. Izvolite. Osim nedostatka kadra KBC Split veliki problem predstavlja nedostatak adekvatne opreme. Naime, zbog starih aparata i liste čekanja rastu dok pritisak pacijenta postaje sve veći. Mi moramo znati da Splitski KBC godišnje primi do pola milijuna stanovnika, to je imotski kraj, vrgorački kraj, Cetinska krajina, to je Herecigovina, to je sve vamo prema drniškome kraju, u biti cijeli taj dio, otoci, znači preko pola milijuna. Ona je druga, znači druga bolnica po važnosti po broju stanovnika, znači Split je odmah iza Zagreba dok moramo znati da je potrebno znači izdvojiti ogromna sredstva jer to je minimum što zaslužuje KBC Split jer moramo znati da ta bolnica jednostavno ne može primiti sve ljude na ovaj način i ne ulaganje u splitsku bolnicu. I na ovaj način bi u biti smanjili i liste čekanja. Kada pogledamo samo po važnosti znači drugu bolnicu dok je splitski KBC jedina velika bolnica u Zagrebu. U Zagrebu isti broj ljudi na raspolaganju ima čak 7 bolnica.

Koji je vaš odnos sa županom Bobanom, da li vi s njim pričate ili ne pričate, ja visim da on puno ulaže u hvalospjeve, o ulaganju u Splitsko-dalmatinsku županiju a zdravstvene usluge su katastrofalne.

Prelazimo na 238. amandman Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Izvolite državni tajniče. Hvala lijepo g. dopredsjedniče. Amandman se ne prihvaća. Ministarstvo zdravstva upoznato je sa inicijativom KBC-a Split za cjelovitim rješenjem prometa u mirovanju. U svrhu realizacije projekta potrebno je provesti analizu najprihvatljivijih opcija, procijeniti okvirne vrijednosti investicije te ... [[Govornik se ne razumije.]] najprihvatljiviji model realizacije projekta vodeći se načelom očuvanja fiskalne stabilnosti zdravstvenog sustava Ministarstvo zdravstva će se zauzeti za realizaciju onih inicijativa koje stvaraju najveću vrijednost za novac pacijentima i njihovim korisnicima. Zahvaljujem. Poštovani kolega Bulj, izvolite.

To je pojašnjavamo kako je zatražena potrebna odobrenja, dozvole za navedeni projekt kako bi se odobrenju Ministarstva zdravstva odmah moglo krenuti u postupak izdvajanja. Slijedom navedenog, ja sam i predložio tj. Klub MOST-a je i predložio da u svrhu osiguranja potrebnih financijskih sredstava za izgradnju pet katne etažne garaže da odobrimo ta sredstva, jednostavno sve što su govorili do sada, čelnici i iz Splita i iz Splitsko-dalmatinske županije a i Ministarstva zdravlja, ministar i svi ostali ako ovo ne prihvatite je bila jedno obično lažno obećanje. Split je turistički atraktivan, Splitsko-dalmatinska županija, cijela Dalmacija zaslužuje da se mogu ljudi dostojanstveno doći u bolnicu, da mogu se parkirati a ne da je dole gužva nezamislivih razmjera gdje ne može ni osoblje parkirati a kamoli pacijenti koji dolaze u bolnicu. Stoga još jednom moram naglasiti, Splitsko-dalmatinska županija je zaboravljena isključivo zbog toga što samo decentralizirate novac prema županiji koja je grobar zdravstva i koja skrbi samo o kadroviranju, uhljebljivanju i ničemu drugome zbog toga imamo ovolike probleme. Zato tražim glasanje o ovome amandmanu. Amandman se ne prihvaća. Financijska sredstva u odnosu 300 milijuna kuna za projekt helikopterske potpore sustavu civilne zaštite osigurana su unutar Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Mi ovim amandmanom tražimo 63,5 milijuna kuna za formiranje hitne helikopterske medicinske službe koja je neodgodiva potreba RH. 23 tisuće umrlih godišnje od srčanih i moždanih udara. Veliki broj otoka, gužva prometa u turističkoj sezoni. Mnogo razloga zbog čega je neodgodivo potrebna helikopterska hitna služba u RH kako bi se smanjio broj umrlih koji stradaju u nesrećama ili su oboljeli. Mi smo kazali velikim kaznama prometne prekršaje umjesto da smo se potrudili osnovati ovakvu službu, a znamo da od onih koji su smrtno stradali na prometnicama, 60% umre na licu mjesta, a 40% ih umire od tijekom transporta ili prekasnim dolaskom u bolnicu. Nedavno je ministar govorio o zlatnom satu koji se osigurava pacijentima da dođu u bolnicu, no međutim, mi nismo niti blizu toga, a znamo što znači zlatni sat. Ušteda u liječenju, kraći, brži i bolji opravak bolesnika.

Za to su već opomenuli Sloveniju i čekamo kada će se to dogoditi kod nas.

Zahvaljujem [[Upadica Lenart: Tražim glasovanje.]] Prelazimo na 240. amandman poštovanog kolege Miranda Mrsića, izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća. Planirani rashodi u Prijedlogu Državnog proračuna za 2020. g. za obavljanje djelatnosti Imunološkog zavoda dostatni su za redovno poslovanje i pripremu dokumentacije za izradu projekta ishođenja druge potrebne dokumentacije te početak radova za pokretanje proizvodnje Imunološkog zavoda, a dodatna potrebna financija sredstva za investicijsko ulaganje, za uređenje prostora i nabavku opreme osigurat će se u narednim proračunskim godinama. Glasovat ćemo o amandmanu. Prelazimo na 241. amandman Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća. Opća bolnica Zadar je akutna županijska bolnica koja obuhvaćena Nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u RH. Nacionalni plan definira nastavak aktivnosti vezano uz provedbu načela funkcije i integracije bolnica koja podrazumijeva suradnju odnosno povezivanje bolnica restrukturiranjem kako bi se postigla bolja kvaliteta zdravstvenih usluga, ishodi liječenja, zadovoljstvo korisnika i pružatelja zdravstvenih usluga te posljedično, dugoročna racionalizacija troškova sustava. Stoga će se provedba daljnjih investicija uskladiti s navedenim planskim dokumentom. Hvala lijepo. Sva djeca koja se mogu, ne mogu zbrinuti na odjelu, zbog nedostatka znači ovoga odjela, transportiraju se u Split što povećava izdatke i novorođenčetu i njegovim roditeljima, a naravno da u to i u Splitu stvara gužvu i smatram da je Zadar zaslužio također, ovo ulaganje tj. u bolnicu značajan broj trudnica kod kojih postoji veća šansa da će im beba završiti na neonatalogiji, zastoj, blizanci i sl. Šalju se tjednima prije u Split, a u Splitu je također, u bolnici, kliničkoj bolnici gužva. Smatramo da je nužno osigurati sredstva za zadarsku neonatalogiju kako bi se smanjila preopterećenost splitske bolnice koja gravitiraju 4 županije kao i s ciljem da rodilje s područja Zadarske županije nisu prisiljene odlaziti u Split ili Zagreb što se danas događa. To trudnice, žene sa zadarskog područja ne zaslužuju, a također, to im povećava troškove jer samo i bolnicama i stvara gužve u Splitu. Smatram da ova nova stavka koju smo vam predložili Opće bolnice Zadar za neonatalogiju da bi trebali ovo prihvatiti i riješiti taj ogroman problem zadarskih trudnica i one koje, žena koje rode i smatram da je to minimum što treba za grad Zadar i Zadarsku županiju, a naravno, s ovim ćete rasteretiti i Split, splitsku bolnicu koja skrbi za 4 županije. Evo, tražim glasanje o ovom amandmanu. Zahvaljujem. Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Amandman se ne prihvaća. Opća i veteranska bolnica Hrvatski ponos Knin 2017. g. potpisala je Ugovor o funkcionalnoj integraciji s Općom bolnicom Šibensko-kninske županije. Daljnji razvoj Opće i veteranske bolnice Hrvatski ponos Knin, uskladit će se ciljevima funkcionalne integracije kao što su učinkovitije planiranje i organiziranje zdravstvene zaštite, racionalizacija troškova, preoblikovanje modela pružanja usluga, a sve s ciljem poboljšanja kvalitete ishoda liječenja i sigurnosti za pacijente. Zahvaljujem. Poštovani kolega Bulj, izvolite. Dali ste mogućnost Kninu koji to zaslužuje, grad ponosa, grad pobijede, grad Knin, tako ste dali općoj bolnici, veteranskoj bolnici i ime, dali ste nadležnost županiji, što županija ne može, Šibensko-kninska podnijeti jer su županije svrhe i župani svrhe sami sebi. Evo, ja znam, medicinske sestre koje putuju iz Sinja i iz drugih krajeva do Knina i liječnici i drugo osoblje nemaju ni putne troškove, ja mislim da to Knin ne zaslužuje kao jedina bolnica koja je u županiji tj., koja je na području od Krke do Neretve, na području Dalmatinske zagore, ja smatram da nije dovoljno da samo dođete na Dan pobjede i Oluju u Knin kada slavimo najveću pobjedu nad velikosrpskim fašizmom i kraj svih fašizama, nacizama i komunizama, to nije dovoljno. Knin zaslužuje veteransku opća bolnica, slušajte, veteranska opća bolnica, niti Ministarstvo branitelja ispunjava svoje obaveze, niti ministarstvo ispunjava svoje obaveze, Ministarstvo zdravlja a Šibensko-kninska županija je skroz digla apsolutno ruke što tvrdim da županije nisu svrha same sebi, one su svrha jer treba ih ukinuti jer ako ste dali vlasništvo nad županijom, vidljivo je na kninskoj bolnici „Hrvatski ponos“, veteranskoj općoj bolnici, vidljivo je da županije su svrha same sebi. Ministarstvo mora uzet pod svoje bolnicu, mora izgraditi ovaj bazen o kojemu govorimo, mora ulagati u liječnike, tako će se rasteretiti splitska bolnica, rasteretit će se šibenska bolnica a Šibensko-kninska županija i župan Pauk apsolutno ih nije briga jer ne stvaraju nikakav pritisak prema Ministarstvu zdravstva, prema vama nego kad dođete doli, smješkaju se i plješću a poglavito u vrijeme Dana pršuta u Drnišu ili kada je Dan pobjede u Kninu. Prelazimo na 243. amandman poštovane zastupnice Ines Strenja i poštovanog zastupnika Nikole Grmoje, izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća.

Hvala lijepo. Poštovani kolega Grmoja, izvolite. Evo cijeli dan već je 20 sati i 32 minute, cijeli dan zastupnici MOST-a ovdje predlažu Vladi konkretne amandmane koji mogu poboljšati život naših građana, predlažemo amandmane koji se tiču zdravstven skrbi a vi iz Vlade uporno sve odbijate. Znate koliko je bitan zlatni sat koji označava vrijeme od nastanka stanja koje ugrožava život do dovoženja bolesnika na mjesto definitivnog zbrinjavanja tj. u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu i tako se povećavaju šanse za preživljavanje od 30 do 50% Je li pojam zlatnog sata u kojem unesrećena osoba s prometnice, planine ili otoka se sigurno transportira u bolničku ustanovu u Hrvatskoj izvediv? Nažalost nije, trenutno se tek razmatra mogućnost uspostave 3 stalne i 3 povremene baze u RH. Prolazi još jedna godina u kojoj nismo povukli 35 milijuna eura iz fondova EU koji su nam bila na raspolaganju, nismo ni blizu uspostave svoje civilne helikopterske službe. Samo da podsjetim da je u 2018. g. bilo preko 23 000 smrti zbog srčanih i moždanih udara, preko 300 poginulih u prometu 2017., 2018. 317 a između 2700 i 3000 teško ozlijeđenih u prometnim nesrećama. Cijena, najam, leasing po jednoj helikopterskoj bazi je 15 milijuna godišnje, dakle 75 milijuna godišnje za 5 baza u Hrvatskoj, dakle 3 baze na obali i dvije unutrašnjosti RH čime se osigurava prijevoz unutar zlatnog sata. Znači ovakav sustav hitne helikopterske medicinske službe, može profunkcionirati do ljeta 2020., tražim glasovanje o ovom amandmanu. Zahvaljujem. Prelazimo na 244. amandman poštovane zastupnice Snježane Sabolek i poštovanog zastupnika Damjana Vucelića, izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća. Financijska sredstva planirana za Hrvatski zavod za hitnu medicinu dostatna su za redovno obavljanje djelatnosti za 2020. g. u skladu sa godišnjim planom rada zavoda. Poštovana kolegica Snježana Sabolek, izvolite. i dalje Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu. Zašto? Zato da se više nikada ne ponovi tragedija koja se dogodila u Zaprešiću. Nije normalno i slobodna sam reći da sram vas može biti da je u proračun predviđeno više sredstva za službene zrakoplove nego za hitnu medicinu. Prelazimo na 245. amandman poštovane kolegice Ines Strenja i poštovanog kolege Nikole Grmoje, izvolite državni tajniče. U svrhu poboljšanja isplativosti i pristupa bolničke skrbi za pacijente s teškim spinalnim oštećenjima, Ministarstvo zdravstva je u svojstvu sektorski nadležnog tijela za ostvarenje predmetnog projekta, osiguralo financijsku konstrukciju u iznosu od 83 milijuna kuna bespovratnih sredstava što predstavlja više od 80% ukupnih izvora financiranja. Imajući u vidu činjenicu da je Varaždinska županija osnivač Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske toplice ali i situaciju da postoje druge ustanove u zdravstvu u vlasništvu jedinica lokalne i područne samouprave koje također provode kapitalne projekte financirane iz EU sredstava a čiji ukupni troškovi premašuju iznose prihvatljivih troškova, potrebno je na jedinstveni način pristupiti rješavanju ovakve situacije. Zahvaljujem. Nismo ništa drugo ni očekivali. Cijeli dan odbijate amandmane zastupnika MOST-a, mi uporno nudimo konkretna rješenja, već više od 15 g. u javnosti Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara i pravobraniteljica ukazuju na potrebe izgradnje nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe sa bolestima i povredama kralježnične moždine u Varaždinskim toplicama spinalnog centra. Naglašena je važnost osnivanja ovakvog centra koji će osobama sa spinalnim ozljedama pružati cjelovito liječenje i rehabilitaciju na načelima multidisciplinarnosti, budući rehabilitacijski centar u Varaždinskim Toplicama u okviru kompleksa specijalne bolnice trebao bi se sastojati od suterena i 4 nadzemne etaže. Imati će kapacitet od 78 kreveta, 78 soba s 5 kreveta u dnevnoj bolnici te 3 apartmana za samostalno življenje u okviru centra neovisnog življenja. Do sada je pripremljena kompletna projektna dokumentacija koju je financirala sama bolnica iz Europskih fondova osigurano je 85 miliona te nedostaje negdje oko 18,5 miliona kuna koje je Vlada RH i to je ono što je najžalosnije obećala osigurati, a nisu predviđena u ovom proračunu. Ja vas još jednom molim, znači da razmislite o ovom amandmanu, sada ste ga odbili, ali sutra do glasovanja o proračunu može Vlada dati amandman na proračun. Ovo je jako bitno već 15 godina se o ovom problemu govori o javnosti, mi smo ga sada aktualizirali kroz ovaj amandman i molimo vas da u Vladi razmislite o ovom amandmanu.

Amandman se ne prihvaća. Važno je istaknuti da je Dodatkom 2. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja koji je zaključen u rujnu 2019. godine dogovoreno povećanje plaća zaposlenih u sustavu zdravstva i zdravstvenog osiguranja i to povećanjem za 3% dodatka na uvjete rada te povećanjem dodatka za iznimnu odgovornost za život i zdravlje ljudi za 4% Zahvaljujem. Glasovat ćemo o ovom amandmanu. Zahvaljujem još jednom državnom tajniku poštovanom gospodinu Tomislavu Dulibiću na obrazloženju amandmana. Prelazimo na amandmane iz nadležnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Amandman se ne prihvaća jer su planirana sredstva dostatna za ostvarivanje planiranih mjera. Izvolite. Amandman se ne prihvaća jer su sredstva za funkciju doma kao dislocirane jedinice Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod osigurana na poziciji A 788017 i dodatna sredstva izravnavanja za decentralizirane funkcije. Izvolite kolega Vlaović. Uvažena državna tajnice već 2, 3 godine se razgovara i priča o izgradnji Doma za stare i nemoćne u Novoj Kapeli, On djeluje kao područna jedinica Doma za stare i nemoćne grada Slavonskog Broda, on je županijska ustanova i obzirom da nema dostatne kapacitete i obzirom da postoji potreba jer je, duge su liste čekanja skoro 3 godine se čeka na red za smještaj u dom za stare i nemoćne, obzirom na sve veći broj naših umirovljenika koji imaju potrebu za smještajem za dom za stare i nemoćne, općina Nova Kapela zajedno sa županijom je riješila zemljište, riješena je projektna dokumentacija i predugo se čeka sa izgradnjom, nije vidljivo da su osigurana sredstva zato sam i uložio ovaj amandman koji bi na određeni način dao još značaj tom projektu. To bi sigurno dalo podstreka našim umirovljenicima da se još malo strpe i da se u konačnici mogu nadati da će biti smješteni u dom za stare i nemoćne, a to bi značilo i otvaranje novih radnih mjesta u Slavoniji i općini Nova Kapela i široj okolici. Mislim da su to jako valjani razlozi, da se mogao prihvatiti ovaj amandman, da to bude posebna stavka, javno vidljiva i da se konačno krene u izgradnju ovoga doma za stare i nemoćne jer su svi preduvjeti stvoreni i na taj način još jednom bi pokazali skrbi za stare i nemoćne, za naše umirovljenike jer znamo da su im mirovine male, da zaostaju za prosječnom plaćom u RH, da ne prate rast životnih troškova i da nažalost mladi iz njihovih obitelji su iselili iz Slavonije, iz Hrvatske i jednostavno su prisiljeni biti, tražiti smještaj u domu za stare i nemoćne.

Jednako obrazloženje kao i za prethodni amandman. Poštovani kolega Tulio Demetlika, izvolite. Poštovana državna tajnice ovaj amandman smo podnijeli kako bi se u okviru proračuna Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dodala nova pozicija pod kojom se za Dom za starije nemoćne osobe Alfeda Štiglić iz Pule osiguraju sredstva u iznosu od 39 miliona kuna za dogradnju doma te obnovu postojeće depadanse. Razvijenost određenog društva očituje se u skrbi prema najranjivijim skupinama, stoga je briga o osobama treće životne dobi izuzetno bitna i potrebna. Zbog vrlo skromnih sredstava koje se godišnje osiguravaju iz decentraliziranih sredstava za održavanje objekata u socijalnom programu takvi objekti su pretežno u vrlo lošem stanju, devastirana su i isto tako ne zadovoljavaju minimalne tehničke uvjete. K tomu je nužna dogradnja u vrijednosti od 35 miliona kuna kao i obnova postojeće depadanse u vrijednosti od 4 miliona kuna. S obzirom da Istarska županija zbog svojih ograničenih proračunskih sredstava nije u mogućnosti samostalno poduzimati takve zahvate smatramo da bi se država trebala uključiti u financiranje ovog projekta. Stoga tražimo glasovanje i o tome amandmanu. Prelazimo na 250. amandman Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i LRI-a. Izvolite državna tajnice. Amandman se ne prihvaća jer se sredstva u državnom proračunu planiraju isključivo za domove čiji je osnivač RH. Nisam zadovoljan sa vašim odgovorom poštovana državna tajnice jer briga o starijim i nemoćnim osobama je briga cijele naše zajednice. Nemojmo se postavljati da je država jedno, da je grad drugo i da je županija treća. Mi smo svi u jednoj državi i upravo brigu za te naše sugrađane trebali bi podnositi svi zajedno. Grad Labin danas nema svoj dom umirovljenika. Grad Labin je uložio svoja značajna sredstva u pripremi tehničke dokumentacije, u otkupu zemljišta i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i sprema za ući u jedno ovakvo ulaganje od 35 milijuna kuna kako bi zadovoljio upravo potrebe građana treće životne dobi. Dom bi na taj način zadovoljio potrebe starijih na našem području, pružio bi im potrebnu njegu i skrb i uvelike olakšao obiteljima koje trenutno moraju svoje starije članove obitelji smještati u domove, nešto u Istri, ali veći dio i van Istre, tj. diljem Hrvatske. S obzirom da i Istarska županija zbog svojih ograničenih proračunskih sredstava jer tražimo i od njih da sudjeluju u financiranju izgradnje jednog ovakvog doma, smatramo da bi država koje se voli proklamirati kao socijalna država da iznađe načina i sredstava za izgradnju ovakvih domova. Zato tražim glasovanje i o tom amandmanu. Zahvaljujem. Prelazimo na 251. amandman Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, izvolite državna tajnice. Amandman se također ne prihvaća. Obrazloženje je jednako kao i za prethodni amandman. Radi se o amandmanu za sufinanciranje projekta izgradnje Doma za starije osobe u Pazinu u iznosu od 35 milijuna kuna. S obzirom na to da u Pazinu ne postoji dom za starije i nemoćne, isti je prijeko potreban izgraditi. Dom će zadovoljiti potrebe starijih osoba, pružiti im potrebnu njegu i skrb i uveliko olakšati obiteljima koje trenutno moraju svoje starije članove i obitelji smještati u domove po drugim dijelima Istre, a i Hrvatske, a i na druge načine, kako se uspiju snalaziti. S obzirom na to da Istarska županija zbog svojih ograničenih proračunskih sredstava nije u mogućnosti samostalno poduzimati takve zahvate, smatramo da bi država trebala se uključiti u financiranje ovog projekta, a da se ne čeka samo država, pokazuje Odluka Gradskog vijeća grada Pazina od prošlog tjedna o kreditnom zaduživanju. Dakle, kao i u slučaju prethodnih domova, u Istri je lokalne i regionalna samouprava spremna preuzeti dobar dio svoje i odgovornosti i financiranja, ali svakako traži i pomoć države. Tražimo da još jednom razmotrite ovaj prijedlog, do sutra ima vremena i da pomognete realizaciji ovog projekta od iznimne važnosti, ne samo za grad Pazin nego i za cijelu ruralnu središnju Istri i tražimo glasanje o ovom amandmanu. Amandman se ne prihvaća jer su planirana sredstva dostatna za ostvarivanje planiranih mjera. Zahvaljujem. Prelazimo na 253. amandman Kluba zastupnika GLAS-a. Izvolite državna tajnice. Amandman se ne prihvaća jer su planirana sredstva dostatna te se osim na navedene aktivnosti, sredstva za zaštitu žrtava nasilja planiraju i u okviru aktivnosti Operativni programi i učinkoviti ljuski potencijali 2014.-2020. Državna tajnice, pa nismo zadovoljni, naime, većinu ovih amandmana su odgovori poprilično lakonskog tipa, znači predviđena su dovoljna sredstva i mislimo da baš pod ovom stavkom koja se odnosi na unaprjeđenje zaštite žrtava nasilja u obitelji, u posljednje vrijeme smo imali uistinu par, ja bih rekla posebno ekscesnih događaja vezano uz nasilje u obitelji gdje je cijela javnost, hrvatska javnost bila zgrožena, gdje su i naravno, uključili se svi koji su imali nešto za reći od strane politike zaklinjući se naravno u tom da ćemo drastično i sa svim mogućim snagama i svim mogućim mjerama mijenjati postojeće stanje pa bih ja radi javnosti rekla da, pohvalila bih da se vi brinete i iz drugih izvora osigurati određena sredstva prema žrtvama nasilja, međutim, ovdje ste u ovoj stavci osigurali milijun i 890 tisuća kuna, ne znam što se to točno može za milijun i 890 tisuća kuna učiniti, možda se može nekoliko pojedinačnih programa i projekata podržati na terenu, ali sveobuhvatniji i veći napor u zaštiti žrtava nasilja u obitelji, mislimo da se za te novce ne može napraviti i predlažemo da se dva milijuna kuna doda na ovoj stavci kako bi ipak značajnije dali pažnju i pridali pažnju ovom problemu koji je rastući problem u RH.

Prelazimo na 254. amandman poštovane zastupnice Snježane Sabolek i poštovanog zastupnika Damjana Vucelića. Izvolite državna tajnice. Amandman se ne prihvaća. Obrazloženje je jednako kao i za prethodni amandman. Zahvaljujem. Poštovana kolegice Snježana Sabolek, izvolite. Hvala vam lijepa. Obzirom da se kroz javno komuniciranje Ured predsjednice zalaže za zaštitu žrtava nasilja, preusmjeravanje dijela sredstava iz Ureda predsjednice u stavku pod šifrom za unaprjeđenje zaštite žrtava nasilja u obitelji, logičan je postupak. žrtve nasilja u obitelji zaslužuje veću pažnju u javnosti nego što to imaju trenutno. Dali smo priliku predsjednici koja je propustila da pokaže djelima da stoji iz svojih riječi, ali su one i ovaj put bile prazne. Očigledno joj 4 tone lososa važnije od svih zlostavljanih žena koje vrlo često nemaju niti za kruh, tražimo glasovanje o ovom amandmanu Živog zida, hvala. Prelazimo na 255. amandman Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, izvolite državna tajnice. Amandman se ne prihvaća jer se sredstva na aktivnosti ostale naknade i pomoći osiguravaju za prava iz Zakona o socijalnoj skrbi koji ne obuhvaćaju sredstva za smještaj roditelja tijekom liječenja i terapija djece. Dakle, smatramo da je potrebno osigurati sredstva za smještaj roditelja kojima je dijete nakon poroda ili bolesno te su prisiljeni radi liječenja boraviti u drugom gradu i plaćati smještaj.

Lijepo je da postoje takve udruge koje se time bave, ali mislim da bi to trebao sustav riješiti, da bi to trebala država riješiti, da bi se država trebala pobrinuti za te roditelje. Mislim da je amandman realan, da on stvarno pomaže tim roditeljima, možete zamisliti kako je nekom roditelju koji dolazi iz Vukovara u Zagreb sa svojim bolesnim djetetom i nema gdje prespavati, a mora biti više dana u Zagrebu ili nekom drugom gradu gdje postoji bolnica, eto i tražimo da se glasuje o ovom amandmanu. Prelazimo na 256. amandman Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Poštovana državna tajnica, izvolite.

Već 12 sati ovdje uporno predlažemo amandmane kao zastupnici MOST-a u korist naših građana, ali evo Vlada uporno sve odbija. Odbili ste i ovaj amandman, a šalju mi sada roditelji njegovatelji da jednostavno sa ovo malim iznosima koje imaju ne mogu živjeti na jedan adekvatan način. Znači naknada za roditelja njegovatelja iznosi 2.500 kuna te on ima prava iz mirovinskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti i kao zaposlena osoba prema posebnim propisima. Smatramo da je ovaj navedeni iznos prenizak. Naime, roditelj njegovatelj brine o svom djetetu 24 sata dnevno i često izdvaja dodatne iznose za fizikalne terapije i rehabilitaciju kao i terapije koje nisu pokrivene preko Zavoda zdravstveno osiguranje. Iznos od 2.500 kuna ne može pokriti ni osnovne životne potrebe obitelji u kojoj je dijete s višestrukim oštećenjem zdravlja te predlažemo da se naknada za roditelja njegovatelja poveća na 4.000 kuna. Ja vas molim, poštovana državna tajnice da razgovarate s premijerom, moguće i da Klub HDZ-a ili Vlada uputi amandman, mi ćemo biti zadovoljni, ne mora se prihvatiti ovaj naš amandman koji ste sada odbili. Prelazimo na 257. amandman poštovane zastupnice Snježane Sabolek i poštovanog zastupnika Damjana Vucelića. Amandman se ne prihvaća jer povećanje iznosa privremenog uzdržavanja zahtjeva također izmjenu propisa. Zahvaljujem potpredsjedniče sabora. Državna tajnice, RH podmiruje samo 50% zakonskog minimuma uzdržavanja u slučaju neplaćanja od strane obveznika plaćanja. Sredstva u rasponu od 483,22 lipe do 625,35 mjesečno ovisi o dobi djeteta, nisu ni približno dovoljna, a prema svim podacima upravo povećanje novčanih iznosa za maloljetnu djecu može doprinijeti smanjenju stope siromaštva djece kao najosjetljivije dobne skupine. Dok god se Ustavnom, Ustavnom sudu kao političkom sudu povećavaju sredstva, a istovremeno se novac za privremeno uzdržavanje djece konstantno smanjuje, niste dostojni izustiti riječ demografska obnova. Izvolite državna tajnice. Amandman se ne prihvaća jer su planirana sredstva dostatna za ostvarivanje planiranih mjera. Zahvaljujem. Izvolite. Ovim minimalnim amandmanom od 300.000 kuna osiguravaju se sredstva za pokrivanja troškova ljetovanja djece sa posebnim potrebama bez roditeljske skrbi. Ova mjera uvažena tajnice izrazito je humana i osigurava najugroženijoj i najosjetljivijoj skupni našega društva nekoliko dana ljetovanja i bijeg od domova u kojima žive tijekom godine. Ovo se može gledati kao rehabilitacijska mjera, ali i kao akt dobrote države prema djeci bez roditelja uz koje imamo posebne potrebe i potrebna im je stalna skrb i njega. Ljetovanje za ovu djecu je luksuz koji sami ne mogu priuštiti. Sada u, vjerojatno niti u budućnosti i zbog toga jer ovdje se radi o iznosu od 300.000 kuna za našu djecu najpotrebniju sa posebnim potrebama, bez roditeljske skrbi i smatram da ovaj amandman ne vidim niti jedan razlog zbog čega je odbijen. Žao mi je što ovdje nikoga nema od kolega iz vladajuće većine pa da čuju amandmana, a vjerujem da vi možete ovo prenijeti ministru, da možete prenijeti premijeru i da država osigura ovih minimalnih 300.000 kuna za ovu djecu koja imaju posebne potrebe bez roditeljske su skrbi. Smatram da je to minimum društva, socijalna osjetljivost neka se pokaže evo i kod premijera i kod ove Vlade. Ne radi se o velikom iznosu i smatram da se može naći načina ako neće prihvatiti ovaj amandman moj i MOST-a nezavisnih lista, pa predlažem da vi to predložite i da osigurate ovim najugroženijim ljetovanje.

Amandman se ne prihvaća jer se sredstva za funkciju doma osigurana na poziciji A788017, dodatna sredstva izravnavanja za decentralizirane funkcije. Zahvaljujem na odgovoru, ali nisam zadovoljan sa vašim odgovorom tj. sa vašim obrazloženjem jer znamo da taj dom umirovljenika ili dom za starije osobe u Raši on je u mreži i sigurno dom koji je izgrađen, podsjetit ću za vrijeme Italije u rudarskoj Raši i veći broj korisnika ovog doma su bivši rudari ili članovi njihovih obitelji i sigurno nakon toliko godina taj dom, tom domu je potrebna i rekonstrukcija i obnova i dogradnja u vrijednosti od 8 miliona kuna. Podsjetit ću da upravo ti rudari su bili ti koji gradili ne samo ovu državu, nego i one prije i jednostavno zaslužuju jedan dostojanstveni život i upravo u tom domu sa tom rekonstrukcijom bi im se to omogućilo. Stoga smatram budući da je Istarska županija kroz ova decentralizirana sredstva koja kažete da su predviđena, znamo da su nedostatna i zato tražimo pomoć od države kako bi zajednički Istarska županija, općina Raša i država upravo pokrila taj trošak i tu investiciju od 8 milijuna kuna.

Izvolite državna tajnice. Amandman se ne prihvaća, jednako je obrazloženje kao i za vam amandman pod rednim brojem 250. i 251. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Gospođi državna tajnice ovdje se radi o amandmanu za dogradnju Doma za starije osobe u Buzetu u vrijednosti od 8 milijuna kuna. Ako pričamo o gradu Buzetu on je gubitkom statusa brdsko-planinskog područja na godišnjoj razini izgubio 16 milijuna kuna, godišnje, 16 milijuna kuna. To je iznos koji je za mnogo bogatije gradove jako visok. Bez obzira na to grad Buzet je projekt dogradnje kandidirao na natječaj fondova EU, znači da ne čekaju samo državu, ali ne mogu sami zatvoriti investiciju od 25 milijuna kuna. Fondovi su, kroz fondove će biti osigurano nekih 14 milijuna. Dakle, nismo tražili ni 25 milijuna, nismo tražili ni tih 11 kojih nedostaje nego 8, onih 3 bi još osigurali sami. Dakle, zbog vrlo skromnih sredstava koji se godišnje osiguravaju iz decentraliziranih sredstava za održavanje objekata u socijalnom programu ti su objekti u vrlo lošem stanju i stoga je nužno dograditi dom za starije osobe u Buzetu. Prelazimo na 261. amandman Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i LRI-a. Izvolite državna tajnice. Amandman se ne prihvaća, jednako je obrazloženje kao i za vaš amandman pod rednim brojem 259. Zahvaljujem. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Evo, do sada smo imali prilike slušati da su odbijeni amandmani za najmlađe, sada imamo priliku čuti da su obijeni amandmani i za starije osobe u ovom konkretnom slučaju Dom za starije osobe u Novigradu. Nije prihvaćen niti jedan amandman IDS-a, nit prihvaćen do sada niti jedan amandman opozicije i evo nam odgovora zašto je društvo duboko podijeljeno, zašto nema potrebnog gospodarskog napretka i zašto se Hrvatska po brojnim pokazateljima nalazi na samom začelju EU. IDS je predložio 30 amandmana, ovo je 29 koji je odbijen, ali odbijeni su do sada i svi iz opozicije. Mi iz Istre ponudili smo sufinanciranje projekta, sa učešćem i gradova i županija, sa zamolbom da svoj udio daje i država. Koji bi efekti tih projekata bili? Pozitivan utjecaj na BDP, na državni proračun, na gospodarski razvoj, na društveni i socijalni standard naših građana. Vlada poziva na zajedništvo, poziva u ovom trenutku da pokažemo visok stupanj razumijevanja. Prošlogodišnji proračun, svi amandmani odbijeni, ovogodišnji proračun svi amandmani odbijeni. Temeljno pitanje je, da li doista od svih amandmana niti jedan jedini nije prihvatljiv i koristan za ovu državu? Stoga tražim glasovanje. Izvolite državna tajnice. Hvala lijepa. Amandman se ne prihvaća jer su prioritetne aktivnosti u pogledu skrbi o starijim osobama usmjerene na razvoj izvan institucijskih usluga. Hvala lijepo. U Splitsko-dalmatinskoj županiji živi oko 100.000 starijih osoba, od toga 50.000 u Splitu, a imamo znači starije i nemoćne mjesta do 1.000 znači mjesta za korisnike starijih, domova, što znači da je odobrenje smještaja u domu čeka i više od 4 godine, pa čak i više po listama čekanja nalazi se sad trenutno prijavljenih 1.500 osoba. Najniže mirovine iznose 950 kuna, a takvih prima više od 50% umirovljenika dok prosječna mirovina iznosi 2 tisuće i, negdje oko 2.500 kuna. Privatni domovi su za njih nedostižni, jer privatni domovi su i skuplji. Umirovljenici u Gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji žive na rubu egzistencije. Smatram da ovaj amandman trebali ste prihvatiti da se izradi znači tehnička dokumentacija za izgradnju domova starije i nemoćne kako u gradu Splitu, jer vidimo da je velika potražnja da su ljudi na rubu siromaštva, naši stariji i nemoćni i da bi se te istraživanja pokazuju da su starije osobe imaju velike potrebe da budu korisne, da imaju kvalitetne domove i starijim osobama se bolje ti osjećaju jer imaju zdravstvenu skrb, imaju redovitu hranu, netko se brine o njima te imaju vršnjake kojima komunicirati i mogu se osjećati uključeno u društvo, kako u Splitu, tako i u Dalmatinskoj zagori, evo u Sinju imamo prostor namijenjen bivšoj vojarni gdje bi mogla država također pripomoći. I druga područja, imotski kraj, vrgorački kraj i u cijeloj makarsko primorje, Kaštela, Trogir i država bi tu trebala pripomoći jer ti umirovljenici su na rubu i egzistencije i socijalne uključivosti, zbog toga tražim [[Upadica Brkić: Zahvaljujem.]] glasanje o ovom amandmanu. Kolega Bulj. Amandman se ne prihvaća jer je skrb o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi u domovima socijalne skrbi osigurana do 21 godine života, a udomiteljskim obiteljima do 26 godine života te se uz korištenje sredstava ESI fondova razvija usluga organiziranog stanovanja. Evo žao mi je da i ovaj amandman odbijate. Djeca bez odgovarajuće skrbi i danas nemaju dovoljno potporu države nakon punoljetnosti ili nakon što se jedan mali dio njih odluči na studiranje. Caritas Zagrebačke nadbiskupije sakupljanjem humanitarne pomoći akcijom Da život imaju prikupili su sredstva, izgradili objekt za mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi koji nakon punoljetnosti moraju napustiti domove. Treba znati da je trenutno u udomiteljskim obiteljima smješteno više od 2400 djece, dok ih je više od 1000 u domovima za djecu. Znači otprilike stotinjak njih godišnje izlazi iz državne skrbi nakon punoljetnosti, ukoliko nisu upisali daljnje visokoškolsko obrazovanje i nalaze se u situaciji da se o njima samo osobnim angažmanom i uz potporu jedinica lokalne samouprave brinu humanitarne udruge, no sustavne brige i smještaja u cijeloj RH nažalost nema. Smatram da se hitno trebaju izgraditi još 3 objekta namijenjena smještaju punoljetne djece koja izlaze iz dječjih domova i udomiteljskih obitelji te da se osigura u proračunu po 5 milijuna kuna za izgradnju takve stambene zajednice u Splitu, Osijeku i Rijeci. Molim vas da još jednom razmislite o ovom našem amandmanu i da, evo, ako ne prihvatite ovaj amandman, da Vlada svojim amandmanom ili Kluba zastupnika HDZ-a riješi ovo bitno pitanje. Hvala, tražim glasovanje. Izvolite državna tajnice. Amandman se ne prihvaća zato jer su planirana sredstva dostatna za ostvarivanje planiranih mjera. Zahvaljujem se državnoj tajnici Margareti Mađarić na obrazloženju ovih amandmana. Prelazimo na amandmane iz djelokruga Ministarstva pravosuđa. Pozdravljam državnog tajnika, poštovanog gospodina Kristiana Turkalja. Prelazimo na 265. amandman, Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, izvolite državni tajniče. Poštovani predsjedavajući, poštovani zastupnice i poštovani zastupnici. Ne prihvaća se amandman zbog toga što su potrebna sredstva za planirane aktivnosti osigurane u dostatnom obliku. Hvala. Zahvaljujem. Poštovani kolega Podolnjak, izvolite. Ispričavam se. Još jednom pozdrav i državnom tajniku koji je došao sada odgovarati na naše amandmane na dio koji se odnosi na Ministarstvo pravosuđa. Predložili smo dodatnih milijun kuna u proračunu za podršku svjedocima i žrtvama kaznenih djela jer smatramo da je to važna namjena upravo financiranje organizacija civilnog društva koja su uključene u programe mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela. Riječ je o važnoj potpori koja se pruža žrtvama i svjedocima, ne samo emocionalne i praktička, nego i niz tehničkih i drugih informacija o pravima. Tu je i psihosocijalna i savjetodavna pomoć, tu su i druge informacija i podrške koje se pružaju tim osobama i to je posebno važno u onim posebnim stresnim situacijama koje su te osobe izložene i zbog toga smo predložili dodatnih milijun kuna uz planiranih 2,5 milijuna kuna. Kako Vlada nije prihvatila naš amandman, naravno, inzistiramo na glasovanju. Prelazimo na 266. amandman Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, izvolite državni tajniče. Poštovani predsjedavajući, poštovani zastupnice i zastupnici, ovaj amandman se ne prihvaća iz razloga što su dostatna sredstva osigurana za projekte rekonstrukcije dogradnje poslovnih zgrada u 2020. i u slučaju da lokalna i regionalna vlast osiguraju dogovorena sredstva za taj projekt, taj projekt će biti realiziran. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Da ne bi krivo danas malo ispalo kad slušam neke kolege iz drugih klubova. I mi smo cijeli dan danas u Saboru i branimo amandmane za kapitalne projekte u Istarskoj županiji, štoviše, mislim da smo jedini predlagali amandmane za Istru, ali razlika od nas do drugih klubova je da smo jedini u 100%-tnom sastavu pa i na taj način želimo pokazati koliko nam je stalo do tih amandmana. No, mislim da je realnost zapravo ono što piše danas u lokalnom tisku u Istri, a to piše da je država za Istru ili službeni Zagreb za Istru namijenio samo 0,3% proračun. Opet mrvice i da se opet država ponaša kao maćeha prema svom najvećem poluotoku. Klub IDS-a predložio je danas, ovo je zadnji, posljednji 30. amandman, svi zajedno u ukupnom iznosu od 677 milijuna kuna. Nije prihvaćen niti jedan, pametnome dosta. Očekivali smo da ćete prepoznati bar neke, posebno ovaj, iako sam djelomično shvatio da ima nade, ali ja bih ovdje samo skrenuo pozornost zbog šire javnosti na sukus samog amandmana. Vlada RH na svojoj sjednici održanoj 13. rujna prošle godine, donijela je zaključak kojem se Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo državne imovine i Državna geodetska uprava zadužuju da u okviru svojih nadležnosti osiguraju pripremu i sklapanje Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa, eventualnoj zamjeni nekretnina i sufinanciranju radova na rekonstrukciji i dogradnji poslovne zgrade društvenog centra Veli Jože na adresi 154 brigade Hrvatske vojske u Pazinu za potrebe smještaja pravosudnih tijela ispostave područnog ureda za katastar. Dakle objedinjavanje i općinskog suda i državnog odvjetništva, katastra, gruntovnice i sve je na jednom mjestu. I s obzirom da vjerujemo da je takav interes iskazan i gore navedenim zaključkom Vlade i onome što smo prije čuli i dalje postoji na strani RH odnosno Ministarstva pravosuđa, državne imovine, Državne geodetske uprave i smatramo da je potrebno prihvatiti amandman i tražimo glasanje za istog. Zahvaljujem. Izvolite državni tajniče. Poštovani predsjedavajući ovaj amandman se ne prihvaća. Sredstva za besplatnu pravnu pomoć su osigurana temeljem plana aktivnosti i osigurana su u dostatnom opsegu. Hvala. Izvolite. Mi smo našim amandmanom uz postojećih planiranih 5 milijuna kuna predložili dodatni iznos od 2 milijuna kuna za besplatnu pravnu pomoć. Naše je stajalište da je bitno da pristup pravosuđu mora biti djelotvoran za sve građane bez obzira na njihovu materijalnu situaciju s obzirom da najveću prepreku pružanju pravne pomoći čini zapravo financiranje. Upravo je ono koje predstavlja najveću prepreku građanima u ostvarivanju pristupu sudu. Po našem mišljenju RH je dužna osigurati i urediti pravni sustav na način kako bi se spriječila diskriminacija po osnovi imovinskog stanja, omogućila svim građanima pravo na pristup sudu te jednaku zaštitu prava građanima kojima je to potrebno i zbog toga smo tražili i tu povećanu financijsku potporu za građane koji su lošijeg imovnog stanja. Prelazimo na 268. amandman Kluba zastupnika GLAS-a. Izvolite državni tajniče. Poštovani predsjedavajući, poštovane zastupnice i zastupnici. Ovaj amandman se ne prihvaća budući da su dostatna sredstva osigurana u proračunu za potrebe edukacije.

Izvolite. Naime, nedavno smo imali u Hrvatskom saboru raspravu o Izvješću o stanju u sudbenoj vlasti. I jedna od točki oko kojih se dosta ovdje debatiralo je upravo bilo to da nemamo dovoljno kapaciteta pa između ostalog niti među mlađim sucima dovoljno znanja kako bi naše pravosuđe funkcioniralo onako kako to bi mi htjeli, puno efikasnije, brže, učinkovitije. I smatramo da ovaj iznos unatoč tome što ste vi rekli da je dovoljan, smatramo da ovaj iznos od milijun i 590 tisuća kuna kojeg mi prijedlogom amandmana povećavamo za 2 milijuna kuna i dižemo ga na tri milijuna 590 tisuća kuna da bi on otprilike mogao zadovoljiti pojačana ulaganja u edukaciju u sudstvu jer se to uvijek naglašava čak i iz samih krugova sudaca i sudbene vlasti dolaze otprilike takve poruke da bi sudstvo bolje funkcioniralo ukoliko bi se realizirala dodatna ulaganja u njega. Mi smo prepoznali kao stranka, kao GLAS prepoznali smo nekoliko stvari koje u ovom proračunu bi mi mijenjali. Naime, ono što smo se fokusirali u prvom dijelu predlaganja amandman je bilo obrazovanje jer mislimo da bi se upravo kroz ulaganje u obrazovanje moglo značajnije mijenjati krvna slika Hrvatske. Kroz ovu reformu koju imamo sad na snazi smo dobili samo ovo što imamo i nekoliko dana prije a imati ćemo i čini mi se ubuduće nekoliko dana kaos, kaos štrajka. I mislimo da bi plasiranje novaca u te neke stvari koje nam jesu najveći problem mogli kvalitetu života u Hrvatskoj podignuti na značajniju razinu. Tražimo glasanje. Zahvaljujem kolegice. Izvolite državni tajniče. Poštovani predsjedavajući, poštovana zastupnice, poštovani zastupnici. Poštovani kolega Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Ovaj amandman koji je značajan ali žao mi je što ga odbijate, značajan je zbog i pravne sigurnosti i pogotovo šta je potrebno i šta nedostaje znači zemljišno knjižnih referenta u RH i ovim prijedlogom u biti mi smo željeli da se educiraju službenici putem Pravosudne akademije za novo uređenje, obnovu i osnivanje zemljišnih knjiga a koji trošak bi bio oko 350 tisuća kuna što znači sada je u planu 145 za nekakvih znači rekli smo tu bi bilo za nekakvih 150, tj. 200 tisuća kuna. Znači za 200 tisuća kuna mi bi pokušali tih 100 novih zemljišno knjižnih referenata pripremiti u Pravosudnoj akademiji jer to je ključni problem je neuređene knjige a poglavito od kada je bila reforma tzv. pravosuđa gdje ste ukinuli sudove kao npr. u velikim, u sredinama, centrima kao što je npr. u Sinju i drugim, u Sinju ste od 1876. kada je car Franjo Josip otvorio Sud u Sinju više nema općinski sud nego ste to izmjestili a tako su i zemljišno knjižni referenti otišli ća i jednostavno ne rade svoj posao, to je vaša bila reforma pravosuđa koja u biti koči jer ti zemljišne knjige nisu rađene od cara Franje Josipa, da nije bilo Austrijanaca na nekim područjima, Austro-ugarske danas ne bi imali uopće knjige, bili bi još očito u pećini po vama jer jednostavno gasiti općinske sudove i ne ulagati u ovih 100 ljudi za ovaj mali iznos od 350 000 kn, rješava se i gospodarski razvoj u cijeloj RH ulaganja jer ako nisu zemljište uređeno, ne može se ni ulagati i to je jedan od uvjeta zbog čega ljudi odlaze, zbog toga tražim glasanje o ovom amandmanu. Prelazimo na amandmane iz nadležnosti pravobraniteljstva.

Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora. U prijedlogu državnog proračuna za iduću godinu i projekcije za 2021. i 2022. Ured pučkog pravobranitelja je već predvidio sredstva za provođenje novog mandata prema Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti na aktivnosti administracije i upravljanja, osim toga na aktivnosti nacionalni i preventivni mehanizam su predložena i povećanja sredstva čime se na neki način osiguravaju dostatna za redovite obilaske, praćenje tijela i ustanova te jačanje zaštite ljudskih prava osoba lišenih slobode od mučenja, drugih okrutnih neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja a mandat prema Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti provodi se kroz aktivnosti također administracije i upravljanja, hvala lijepo. Hvala lijepo. Ministre, radi adekvatne provedbe Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, Ured pučkog pravobranitelja osiguravaju se sredstva od izuzetnoga značaja da ljudi koju stanu protiv nepravilnosti, imaju primjerenu zaštitu i dostupnu ulogu od tijela kojima je dužnost povjerena zakonom, tako da ste vi planirali ovim proračunom 201 045 kn dok mi dajemo amandman još za milijun kuna jer a ko ikoga treba zaštititi, treba zaštitit prijavitelje nepravilnosti u ovome društvu koje je korumpirano, u svakom smislu, ekonomskom, gospodarskom, pa znamo evo samo što se događalo sa Agrokorom, državnim poticajima da se to bilo tada prijavljivalo na vrijeme, zasigurno ministre, ovo se danas ne bi događalo sa gospodarstvom u RH i ne bi zasigurno bilo 5% BDP-a RH od onih koje ste iselili vani i danas se hvalite sa gospodarskim rastom a u biti su otišli zbog nepravilnosti i ti prijavitelji ... [[Govornik se ne razumije.]] nisu zaštićeni sa 200 000 kn nego im mi dajemo još milijun kuna, amandman, ja mislim da to nije veliki iznos za ljude koje treba zaštititi da bi ovo društvo išlo naprijed i tražim evo, žao mi je što vi nećete podržati ovaj amandman kao i sve do sada, koji je ovo, 270. amandman, žao mi je šta nema nikog iz vladajuće većine saborskih zastupnika, ne znam zbog čega su pobjegli, podvili rep, pa trebali bi čuti, jedino vidim tamo tajnika Šiljega, jel, tajnik koji se isto sakrio tamo iza onoga stupa. Smatram da je ovaj amandman ozbiljan, da je ovaj amandman zaštite prijavitelja vrlo bitan u ovome društvu a vi to vrlo dobro znate šta se događalo sa Agrokorom, da su prijavitelji zaštićeni i da su imali hrabrosti, danas se ne bi događalo u RH ovakav gospodarski ... [[Govornik se ne razumije.]] hvala, tražim glasanje. Prelazimo na amandmane iz nadležnosti pravobraniteljstva za djecu. 271. amandman Kluba zastupnika GLAS-a, izvolite ministre. Amandman se ne prihvaća. Zakon o pravobranitelju za djecu definira što sukladno pojedinim odredbama pravobranitelj za djecu čini i radi, za što je ovlašten, međutim isto tako definira da ne može sukladno zakonodavnom okviru pružati financijsku potporu ustanovama i neprofitnim organizacijama u provedbi njihovih programa.

G. ministre, smatramo da treba možda malo više obratit pažnju kad imamo pojedine institucije ovdje u Saboru, kad se podnosi izvješće. Naime, za ova sva tri pravobranitelja smo mi, ureda pravobranitelja podnijeli amandmane odnosno podnijeli smo prijedloge da im se povećaju sredstva i to za svaki od ureda znači od pravobranitelja za djecu preko pravobraniteljice za ravnopravnost spolova kao i pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom za 2 milijun kuna svakome. Naime svaki put kad su izvješća ovdje u Saboru se govori o tome da nedostaju sredstva za provođenje svih ovlasti koje oni imaju, i za svih programa koje oni imaju i da imaju naravno nedostajući broj kadrova za obavljanje tih funkcija. I svaki pit kad je tome tako, ovdje svi u glas uključujući i sadašnjeg predlagatelja, znači vladajuće, predlagatelje proračuna, kaže to moramo ispraviti i to ćemo prvom slijedećom prilikom ispraviti međutim evo vidimo i u ovom proračunu, to je nekako minimalno povećanje kao što je povećanje prema svima je ovaj proračun, mi smo o njemu već govorili kao o proračun koji je svakome nešto malo dao i povisio ali ustvari nikome dovoljno odnosno ničemu dovoljno kako bi ovaj proračun mogli okarakterizirati da je išao u određenom pravcu koji će značajno poboljšati kvalitetu života naših građana, koji će značajno potaknuti neke procese u društvu koji će rezultirati i kvalitetnijim standardom i kvalitetnijim životom.

Prelazimo na amandman u nadležnosti pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Amandman se ne prihvaća.

Prelazimo na amandman iz nadležnosti pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom br. 273. Kluba zastupnika GLAS-a. Amandman se ne prihvaća. Ured pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom planira tijekom 2020. osnivanje i pokretanje rada u područnom uredu Rijeka a radi osiguravanja dostupnosti i pružanje kvalitetnije usluge osoba sa invaliditetom za područje Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije. Za navedeno su osigurana potrebna sredstva i sastavni su dio prijedloga proračuna za 2020. i stoga i nema potrebe za osiguranjem dodatnih financijskih sredstava.

Sad prelazimo na amandmane na Financijski plan Hrvatskih voda za 2020. i Projekciju plana za 2021. i 2022. Izvolite državni tajniče. Hvala lijepo. Amandman se ne prihvaća jer je u tijeku priprema eu projekta za aglomeraciju Rab-Supetarska Draga, Lopar koja prethodi navedenoj investiciji odnosno izgradnji ovog projekta.

Uvaženi tajniče, zovu me ljudi sa otoka kao i s brojnih otoka, također sa otoka Raba da jedan, znamo da je jedan od najatraktivnijih otoka međutim bez rješenja osnovne infrastrukture gdje bi turizam činilo dugoročno održivim.

Iz godine u godinu najavljena su ulaganja u kanalizacijski vodovni sustav bez realizacije pod izgovorima izrade elaborata, podnesena izvješća komunalnoga društva, situacija je sve teža. Prema tome postojeći sustav u ljetnim mjesecima je prekapacitiran što uzrokuje brojne neugodnosti u svakodnevnom životu ljudi, turista, na tom našem otoku kao i na drugim otocima. I smatram da naselja a to naselje, taj otok to ne zaslužuje a država nije osigurala pravne mehanizme za blokiranje nove izgradnje znači nema apsolutno nikakve izgradnje i ova priča ne pije vodu, ljudi s Raba su razočarani Žao mi je što ovdje nije kolega Borić koji često upozorava i zna se hvaliti ali nema evo imaju njegovih 9 tisuća ljudi, iz njegovog otoka ogroman problem kao i turisti zbog održivosti.

Prelazimo na drugi amandman poštovanog zastupnika Mire Bulja. Izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća.

Evo, prije nekoliko dana ovdje sam slušao vašeg koalicijskog partnera Milorada Pupovca koji plaće i jauče teatralno kako u Ličko-senjskoj županiji 23 naselja u cijelosti i djelomično nemaju pitku vodu a znamo svi da je voda osnovno ljudsko pravo i da je moramo staviti u Ustav vodu i da MOST gura tu inicijativu da napokon voda bude osnovno ljudsko pravo, da zaštitimo vodu. Međutim, očito evo samo u Ličko-senjskoj županiji nemaju 23 naselja vodoopskrbu i naravno da je to ključni problem u svim kućanstvima što uzrokuje i odlazak ljudi iz Ličko-senjske županije koja je doslovno prazna. Jedna od najvećih površinskih županija ali je prazna županija i čudi me odgovor ministarstva i Vlade Andreja Plenkovića koji su kada su bili izbori županijski u Ličko-senjskoj županiji iza svake bukve je bio po jedan ministar, nisi mogao ni pratiti, iz ... [[Govornik se ne razumije.]] predsjednik Sabora. To je bila fešta. Međutim, kada dajemo amandman na proračun a ima novca da se riješi osnovno ljudsko pravo na pitku vodu u svakom naselju onda vi to ne prihvaćate. A sjećam se Gordana Jandrokovića kako je pjevao pjesme Liko od Velebita diko, srce, to je nevjerojatno kako ima pjevačke sposobnosti u tim ruralnim, provincijalnim krajevima jer on mene proziva na provincijalizam ali dobio sam glasove tih ljudi provincijalaca a Gordan Jandroković nije dobio glasove. I moj je interes i žao mi je što ovdje nije vaš koalicijski partner najključniji Milorad Pupovac koji ovdje plače i jauče kako nemaju ta područja vodoopskrbu.

Izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća.

Izvolite kolega Bulj. U 21. st. gdje imamo izvore Zrmanje, izvore Krke, brojne pritoke, gdje niste zaštitili te rijeke, kao npr. kao laguna u Kninu koju niste sanirali, koja čak i Nacionalni park Krka to gonate u cisternama, a zapošljavate, uvaženi tajniče u Nacionalni park Krku, ne zapošljavate gđu. Ljiljanu Zmijanović, koja je bila u prednosti po natječaju, koja je i po stručnosti, dr. znanosti je bila i ima status branitelja, ali zaposlili ste, znaš koga? Toga ste zaposlili i šutite mučki. Dok u isto vrijeme kažete da će tim krajevima di teku te rijeke goniti ljudima u cisternama vodu pitku. Dali smo amandman, vaš koalicijski partner, ponavljam, često on i Milošević, vaš koalicijski partner iz SDSS-a, često s ove govornice upozoravaju na područja koja nemaju vodoopskrbu i naselja. Pa evo, zašto niste to promijenili, ima on svoga Milu Horvata u ministarstvu tamo, tamo on poznaje tu materiju, on je dosta bio precizan kad je bio rat tako da bi mogao precizno i odlučiti lokacije ove gdje su po pitanju znači ovih 24 ova naselja.

24 naselja Šibensko-kninske županije.

Izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća. Naime, za područje Zadarske županije u nadležnosti Vodovoda d.o.o.

Hvala lijepo. U Zadarskoj županiji 15 naselja u cijelosti ili djelomično nemaju pitku vodu, evo maloprije sam spominjao rijeku Zrmanju koja i izvire u toj županiji i koja je jedna prekrasna ljepotica, nažalost koja Ministarstvo okoliša, umjesto da je štiti okoliš i ne ugrožava se, na kraju ljudi moraju štititi okoliš od Ministarstva okoliša na tom području i tom području Zadarske županije i crno brdo gdje je Europski sud presudio da je ono otrovno, otpadno i da će hrvatska država morati platiti štete, i na to sam upozoravao, koji zagađuje vode i na kraju, evo, g. tajnik tamo, Bilaver, on je iz toga kraja, pa kako vi gledate na ovo, 14 mjesta Zadarske županije nema vodoopskrbu u 21. st. i nećete prihvatiti amandman da se riješi taj problem. Ako vam je problem, g. Šiljeg to što mi dajemo amandman i što neće glasati nitko iz splitsko, iz Zadarske županije za ovaj amandman koji je, naravno, vladajućoj, ja kad sam bio u većini, ja sam glasao protiv proračuna zato što mi nisu prihvatili amandman, kad sam bio u većini. Ja sam dao amandman da se riješi taj problem jer ljudi će iseliti iz toga kraja jer osnovno ljudsko pravo, pa ljudi se ne mogu kupati, nemaju wc, pa tko će ostati tu živjeti na tom prekrasnom području bez vodoopskrbe, kud je voda, svagdje teče. Osim što zagađujete i što naravno, ništa ne poduzimate.

Amandman se ne prihvaća.

Izvolite kolega Bulj. Evo, sad ću reći, znači u samoj blizini Splita, Jadra, u samoj blizini Cetine, znači imamo na području Sinja i općine Muća tzv. Ogorsko i Zelovskom platou, znači mućki dio je na znači ovome splitskome dijelu, tzv. mućka općina, a zelovsko je na platou je na području Sinja i dijelom Muća i ta naselja u cijelosti pod Kamešnicom ili djelomično su bez vodoopskrbe. Znači, evo, Zelovo, gleda se sa njega u Cetinu, izvor cijelu rijeku, polje sinjsko, nemaju vodoopskrbu, prekrasno selo, mućko sela, Ogorje, Pribude, sva ta sela koja su u zaleđu, da ih ne nabrajam, Muća, uz same obronke Svilaje, prekrasna, mogao bi se razvijati turizam, nemaju vodoopskrbu u 21. st. i vi govorite da vi, što pripada Splitu? Da, pripada Splitu puno toga, pripada Sinju puno toga, međutim, država ne da poticaje. Ja sam predložio ovdje amandman koji bi trebao biti prihvatljiv, na ovo znači 40 milijuna kuna za ogromno područje koje je perspektivno jer je u zaleđu Splita i blizu je Splita da se riješi vodoopskrba i vjerujte da se riješi ovaj problem na Zelovskom platou i mućkom platou na području Ogorja i ostalih zaseoka, da bi se vratili ljudi živjeti, razvijali bi turizam, seoski turizam i bavili se stočarstvom. Nažalost, poslije II. Sv. rata brojni su s toga područja ciljano iseljeni, a u ovoj državni ništa im nije, u hrvatskoj državi za koju se brojni se borili, ništa im nije dalo, osim što imaju, evo, u koaliciju sa HDZ-om, i Bobanom Keruma iz toga područja, ali nemaju oni konta ovome, njima su puno bitnije plaže bene i ostali doli koncesije po, u Splitu i uz obalu. Izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća. Naime, za naselja grada Trilja koji se nalaze pod upravljanjem Cetinskog vodovoda odnosno vodovoda Cetinske krajine i to Voštane i Roža te naselje Ruda, isporuka vode se vrši cisternama. Cijena koju plaćaju stanovnici je identična cijeni koju plaćaju svi stanovnici grada Trilja i grad Trilj snosi troškove prijevoza. Naselja su slabo naseljena i raštrkana s minimalnim brojem stanovnika ta bi dovod vode putem gradnje sustava vodoopskrbnih objekata iznosio 10-tak miliona kuna. Izvolite kolega Bulj. Evo, ja bih samo nešto ovde kazao, znači kad govorimo o triljskom području, sinjskom i o području otoka evo reći ću vam jedan primjer. Npr. evo selo Ruda, naselje dijelom nema vodoopskrbu ali veliki dio Splitsko-dalmatinske županije, tu je vodocrpilište, a taj dio baš, to je izvor Rude jedno prekrasno, pozivam vas sve da dođete vidjeti te pritoke rijeke Cetine, nema vodoopskrbu. Kao i ovaj dio triljski koji ste rekli da se cisternama dostavlja voda. To u 21. stoljeću reći, ja predlažem amandman i ja vjerujem da će kolega Šipić ovo sutra izlobirati kod vas, da to bude vaš amandman.

Zbog toga vam još jednom kažem, da je ovo neozbiljno od vas, neozbiljan je način ponašanja da ste često po Trilju i dole dolazite to znam i drago mi je da dolazite i zasigurno možete pomoći pa se nadam da vaše prijateljstvo koje imate s tim područjem da ćete zaista prihvatit ovaj amandman, ako vam je to teško, ako vam je teško prihvatiti ovaj amandman onda dajte neka ga predloži kolega Šipić, ja ću glasat za nj.

Ljudi gledaju u izvor, pa tko će opstat na tome području. Nije to smišno, katastrofa, ljudi su iselili zbog toga, iselili, ja molim vas prihvatite ovaj amandman i tražim glasanje o ovom amandmanu. Zahvaljujem kolega Bulj. Nasmijao sam se ovom vašem terminu gonjat, pa sam malo evocirao uspomene kako me pokojna baka učila, tako isto govorit. Prelazimo na 7. amandman poštovanog kolege Mire Bulja. Izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća. Naime, za naselja na području općine Lećevica i samog županijskog centra za gospodarenje otpadom potpisani su ugovori o sufinanciranju razvoja vodoopskrbe vrijedni 16,2 miliona kuna, između Vodovoda i kanalizacije d.o. Split i Hrvatskih voda.

Izvolite kolega Bulj. Evo, jedno područje koje je prekrasno, koje vi hoćete ubiti uzurpirati sa centrom za gospodarenje otpadom Lećevica u biti, to područje, narod mora znati, osim općine Lećevica i općini Prgomet i općini Uništić u zaleđu Kaštela, već dijelom su bez vodoopskrbe, ali palo vam je napamet da tu napravite centar za gospodarenje otpadom i sad obećajete ljudima da napravit ćemo vam u 21. stoljeću kad vam dotiramo sve smeće i regionalni centar za gospodarenje otpadom u srcu krša. Pošto je povezano s Jadnom i ostalim izvorima koje napaja se cijeli Split, znamo koji Split ima probleme, e sad kažete evo ga sad ćemo im napravit vodoopskrbu. Da bi mi taj centar za gospodarenje otpadom, a vi ste svjesni toga i tu je jedini pravi program i projekte imao je gospodin Slaven Dobrović, zbog toga danas imamo, imao pravi, a ne centar za gospodarenje otpadom kao što je Marinšćina, smatram da ova sela koja su znači bez vodoopskrbe, ja ću iz ovdje nabrojiti to su mjesta Radoš, Prgomet, Labin, općina Lećevica, Čvrljevo, Kladnice, Divuljević, općina Prgomet, općina Unešić, Vinovo Gornje, Utore Gornje, Utore Donje, Visoka, Cera, Nevest, što je jedan od glavnih razloga što su ti krajevi u srcu Dalmatinske zagore, u zaleđu Kaštela, Splita, Trogira ispražnjeni. Dao sam amandman i nadam se da ćete ga prihvatiti, jer srce Dalmatinske zagore je uvijek bio izvor i ljudskoga potencijala, pitke vode koje ćemo čuvati od vas koji želite nanijeti ogromne štete na tome području, centrom za gospodarenje otpada Lećevica koji će ugroziti sve izvore pitke vode na području Splitsko-dalmatinske županije i Dalmacije [[Upadica: Zahvaljujem.]] stoga tražim glasanje. Naime, naselja u Segetu Donjem se rješavaju kroz realizaciju projekta aglomeracije Kaštela – Trogir za koji je potpisan ugovor o dodjeli EU bespovratnih sredstava putem kojeg se rješava i javna odvodnja ali i vodoopskrba za naselja Ljubitovica, Prapratnica i Seget Donji postoji izrađena projekta dokumentacija i u tijeku je ishođenje dozvola za gradnju. Što se tiče općine Marina, naselja Blizna Donja i Blizna Gornja će se opskrbljivati vodom iz smjera Šibenika.

Zahvaljujem. Izvolite kolega Bulj. Evo još jednom na, naselja u općini Seget, znači u zaleđu Trogira su bez vodoopskrbe jel djelomično, a naselja u blizini Blizna Gornja, Blizna Donja, Seget Gornji, Seget Donji, Ljubitovica, ... [[Govornik se ne razumije.]] što je jedan od glavnih razloga iseljavanja opet ponavljam kao i ovamo, znači broja sela i naselja su bez vodoopskrbe u zaleđu Trogira, Kaštela, Segeta, vamo i prema Cetinskoj krajini, prema tome, ja bi ovdje osobno samo na kraju mogao kazati da je voda osnovno ljudsko pravo i da naša kućanstva evo na području Splitsko-dalmatinske županije, na području Šibensko-kninske, Zadarske i Ličko-senjske za koje sam dao amandmane, ne želite ih prihvatiti premda vaši koalicijski partneri i vi uvijek govorite da na tome području, da dolazi na ta područja, držite do njih, da dolazite na ta područja, međutim ja moram kazati da je puno više tu potrebno ulaganja a ne samo doći pred izbore u sela koja nemaju vodoopskrbu, ja znam da je tamo dobra janjetina, tu živim u tim krajevima, nije dovoljno samo napraviti janjocid u predizborne svrhe, pojesti ono janjaca kad dođu ministri i svi i to je sve što napravite tim ljudima, dobro im obećavate a ti krajevi su još uvijek bez vode. Pa ja pozivam narod, pa vidite li o čemu se tu radi? Pojedu vam ono janjaca, pršuta šta je ostalo, pusti ministri, doministri, tajnici, klanjate im se, na kraju nemate vode u svojim kućama, još vam ugrožavaju pitke vode, iseljavaju vam mlade, zbog toga Hrvatska ima 5% BDP-a od iseljenih, baš tih područja. Tražim glasanje o ovom amandmanu. Zahvaljujem poštovanom kolegi Bulju. Prelazimo na 9. amandman Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća.

Izvolite, kolega Grmoja. Poštovani potpredsjedniče. Mislim da je sramotno da dok raspravljamo o amandmanima za državni proračun, da su jedino u sabornici zastupnici MOST-a, ja bi zamolio da vi kao jedan od ključnih ljudi HDZ-a i ovog Hrvatskog sabora reagirate, da dođe netko od zastupnika, mi ćemo se udaljiti i ne želimo nastaviti pod ovakvim uvjetima raspravljati po ovim bitnim pitanjima za naše građane. Molim vas da intervenirate, ovo je sramotno da nikoga osim 5 zastupnika MOST-a nema u Hrvatskom saboru. Glasovat ćemo o ovom amandmanu. Prelazimo na 10. amandman poštovanog zastupnika Mire Bulja, izvolite državni tajniče. Naime, Šibensko-kninska županija i Hrvatske vode izradile su idejno rješenje za projekte i to u više varijanti tehničkog rješenja koje obuhvaća izvorište rijeke Čikole i studiju utjecaja zahvata na okoliš i prirodu. Provedeni postupak procjene utjecaja zahvata na ekološku mrežu utvrdili su da bi takvi zahvati u bitom ugrozili zaštićene riblje vrste te se projekt nije mogao dalje razvijati, hvala.

Evo došao je iz vladajuće većine vijećnik, došao je i ministar. Ja bi kazao da smatram da je posebno kad spominjemo navodnjavanje i projektnu dokumentaciju, pokretanje postupka navodnjavanja svih polja na području Dalmatinske zagore su od značaja i znamo da je evo, ako govorimo o amandmanu navodnjavanja Drniškoga polja, smatram da je Drniško polje jedan, Petrovo polje pardon, Petrovo polje da je izvor razvoja i turističke ponude i Drniša i ponude u turizmu. Prema tome, smatram da Drniš ne zaslužuje ovakav odnos kao i ostala polja u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Šibensko-kninskoj županiji, tj. od Krke do Neretve, u Dalmatinskoj zagori i Petrovo polje, vi kažete postoji planska dokumentacija, postoji ... [[Govornik se ne razumije.]] ne postoji apsolutno ništa, ta obećanja su se ljudi naslušali u Drnišu po posljednjih 40, 50 g. uvijek ista priča i apsolutno tu nema nikakvih pomaka i tražim glasanje o amandmanu za navodnjavanje i odvodnju Petrovoga polja u Drnišu. Zahvaljujem. Prelazimo na 11. amandman poštovanog kolege Mire Bulja, izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća. Naime, Splitsko-dalmatinska županija i Hrvatske vode izradile su koncepcijsko rješenje navodnjavanja Sinjskog polja te su za lokaciju Trnovača izrađeni projekat navodnjavanja, idejni projekat odvodnje i studija utjecaja zahvata na okoliš i ekološku mrežu. U tijeku je postupak ocjene utjecaja zahvata na okoliš i ekološku mrežu. Izvolite, kolega Bulj. Smatram da ne govorite istinu, da ne rečem nešto grublje, znači obećaje nam se svake izbore, evo župan Ževrnja je zadnji put rekao da je gotova projektna dokumentacija navodnjavanja međutim to je laž i obmana, jedini što imamo neriješeno to su lateralni kanali i kanalizacijski sustavi koji protječu kroz sred polja, znači Sinjskoga, kroz naseljena mjesta, kroz Sinj i to nije riješeno. Smatram da Sinjsko polja kud prolazi bistra, čista rijeka Cetina je sramotno da bude suša usred ljeta. Sinjsko polje koje je udaljeno od splitskog bazena i Splita 20 km, 50-ak od makarskog primorja, da ne mogu uzgajati ljudi i bavit se poljoprivredom, to je ciljano, da bi uvozni lobiji mogli raditi svoj posao. Ja sam dao ovdje amandman u visini oko 70-ak milijuna kuna s tim da plus 40-ak milijuna kuna ukupno na svotu koju vi predviđate za navodnjavanje, smatram da bi trebalo krenuti sa izgradnjom i da je trebalo već jučer bit izgrađeno navodnjavanje jer kad pogledam, samo u novinama čitam, suša u Sinjskom polju, velike štete ljudima na poljoprivrednicima na proizvodima, poljoprivrednim proizvodima, pa to je katastrofalno, 6000 ha obradive površine, da nema navodnjavanja. Ponavljam, više izvor Cetine izbaci vode u jednome danu nego svi izvori u Izraelu a znamo da se Izrael natapa kap na kap pustinju ... [[Govornik se ne razumije.]] A mi Sinjsko polje ne možemo navodniti. Toga smo se mi naslušali tih laži i obmana, naslušali, puna nam je kapa nama kako kaže predsjednik Sabora provincijalaca, puna je nama kapa te vaše priče pod ovim svjetlom. Ti provincijalci su izabrali zastupnike da se bore za njih, po pogledate kako izgleda tajniče. Pogledajte kako izgledaju klupe.

Amandman se ne prihvaća. Naime, sukladno Nacionalnom projektu navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u planovima navodnjavanja Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije nije predviđeno navodnjavanje Vrgoračkog polja. Budući da predmetno područje ujedno predstavlja i područje sanitarne zaštite izvora vode za piće za izvorišta Klokun i Modro oko u cilju omogućavanja unapređenja poljoprivredne proizvodnje a temeljem prihvaćene koncepcije odvodnje voda iz vrgoračkog polja izrađen je idejni projekat odvodnje viška vode iz Vrgoračkog polja a tijeku je revizija navedenog projekta. Hvala. Izvolite kolega Bulj. Sve je izgrađeno a ja sam bio dolje u nekoliko navrata kada je poplavljeno Vrgoračko polje i hodao sam po vinogradima gdje ljudi doslovno plaču gdje obitelji, mladi čovjek koji uzgaja breskve, vinograde gdje ne može ući u polje kada padne kiša u svoj vinograd, jednostavno poplavljena sva polja. Treba biti glasan oko Vrgorskog polja a ne šutljiv i vama odan i podan jer vidim da oni koji su u Saboru trebali danas govoriti o navodnjavanju Vrgoračkog polja ovdje ne sjede, bit'će su bili s vama u kancelariji. Nisu više glasni. Moji Vrgorčani, kada me zovnete, ja vam dođem, vaša polja su kada padnu kiše natopljena, tj. poplave su ogromne. Doslovno veliki broj tih ljudi koji se bave, koji su vrijedni, to Vrgorsko polje je stvarno uređeno, oni su vrijedni. Evo, recite mu sutra kada ga vidite na Vladi neka da malo ruke da se odvodni ono polje jer ... [[Govornik se ne razumije.]] kada je vidio video zapis, stvarno Miro kako ono polje naše trebalo bi riješiti odvodnju, nevjerojatno kako ljudi teško žive u Vrgorcu. Pa evo, napravite taj sustav odvodnje. Ako se moglo za Kraljevine Jugoslavije i iz Srbije je išao župnik, kada su Srbi vladali, išao je župnik pa je riješio dio odvodnje '30. i neke godine a mi u Hrvatskoj državi general Krstičević, Vrgorčanin, ključni ministar, potpredsjednik Vlade, junak Domovinskog rata ne može svojim Vrgorčanima riješit da se riješi odvodnja polja. Ja odem tamo, ljudi me zovu, znate tajniče Šiljeg, pa odem, pa vidim šta je to, to je katastrofa ljudi su prisiljeni od bijesa pilaju svoje voćke i vinograde. Zbog toga tražim glasanje o ovom amandmanu. Ispričavam se. Naime, sanacija akumulacije Ričice za potrebe osiguravanja dovoljnih količina vode za navodnjavanje je preduvjet za realizaciju ovog projekta. U tijeku je provedba istražnih radova, izrada projekta sanacija i akumulacija Ričice a do sada je preko IPA programa izgrađeno koncepcijsko rješenje sustava javnog navodnjavanja i studija utjecaja zahvata na okoliš i prirodu te je u tijeku postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Zahvaljujem. Izvolite kolega Bulj. Vi ste se tu sjetili otpada, ovdje govorite, mi čuvamo od odvodnje da ne bi Ričice slučajno naštetile izvori pitkoj vodi. Ja govorim o sustavu odvodnje i navodnjavanja i to će stručnjaci odrediti, već se trebalo odrediti. Ako polje poplavljuje onda treba odvodnja naravno, ako treba, onda treba navodnjavanje. Kao npr. Sinjsko polje ima odvodnju ali nema navodnjavanje. Znači evo sve amandmane koje sam dao za navodnjavanje od Petrovog polja u Drnišu, od Sinjskoga polja, od Vrgorskog polja odvodnje, Imotskog polja, vi ste sve odbili. Vi ste sve odbili za navodnjavanje jer vas nije briga poljoprivrednik, jer vas nije briga zaštita okoliša, vas nije briga opstanak ljudi na tim područjima, vama su puno bitniji štetni projekti koje ste gurali na području i Cetinske krajine i Peruče, vama je to puno bitnije. I šta ste nam vratili? Nema navodnjavanja Sinjskog polja. Pa koliko ste to do sada napravili dokumentacije i gdje je krijete, pa trebala bi 14 Sabora biti veličine zgrada koliko ste para do sada u proračunu imali za plansku dokumentaciju. Imali ste i sjednicu Vlade u Splitu za sve ove projekte, ja sam sve ove projekte prepisao sa sjednice Vlade u Splitu prije godinu i pol dana kada je obećao to premijer Plenković sa županom Bobanom, nisi mogao vrištali su mediji. Da bi obmanuli narod, evo sad je vidljivo, niti ima u proračunu niti prihvaćate te amandmane, niti ima zastupnika Petra Škorića, niti ima Ivana Šipića, niti ima Mire Kovača, niti ima nikoga iz Splitsko-dalmatinske županije, ni Šibensko-kninske, ni Zadarske, ni Ličko senjske, niti ih je briga.

Prvi amandman Klub zastupnika MOST-a Nezavisnih lista izvolite državni tajniče. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, potpredsjedniče Vlade, poštovani zastupnici. Amandman se ne prihvaća. U prijedlogu financijskog plana za 2020. projekcijama za 2021., 2022. Zahvaljujem. Glasovati ćemo o amandmanu. Izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća sa ciljem poboljšanja veze grada sa autocestom izrađene su varijante povezivanja Metkovića sa autocestom A9 čvor Kula Norinska. Prema prostorno planskoj dokumentaciji navedena spojna cesta Metković A10 označena je kategorijom planirane županijske ceste te stoga nije u nadležnosti Hrvatskih cesta. Znači mi tražimo da se izgradi spoj Metkovića sa autocestom i jednostavno ne prihvaćamo na to da odbijate ovaj amandman. Znači za napomenuti je da položaj prometnice nije zadovoljavajući jer ista zaobilaznim pravcem dolazi do autoceste te udaljenost od Metkovića do čvora Metkovića na autocesti iznosi više od 20km. Sljedeći postojeći spoj grada i šireg područja Metkovića sa autocestom predstavalju državne ceste D9 i D8 Jadranska magistrala čija duljina do spoja na autocestu A1 na naplatnim kućicama Karamatići iznosi otprilike 30km. U ovom slučaju znači treba napomenuti da ista nikako ne predstavlja adekvatan spoj sa autocestom jer osim što se nepotrebno, što je nepotrebno produljenje vremena trajanja putovanja. Veliki problem predstavlja blizina graničnog prijelaza Doljani. Sadašnji granični prijelaz Doljani smješten je na teritoriju BiH a novi granični prijelaz se upravo radi na teritoriju Hrvatske odnosno na poziciji same ulice grada Metkovića na državnoj cesti D9 kao takav kompletno paralizira prometovanje državnom cestom a posebice za vrijeme turističke sezone. Jedino rješenje koje se nameće uzimajući u obzir navedeno je izgradnja spoja grada Metkovića najkraćom vezom čvor Metković-Metković čime bi se ostvarila kvalitetna veza grada i aglomeracije te dodatno omogućio razvoj gospodarstva.

Izvolite državni tajniče. Obrazloženje je kao i za prethodni amandman.

Poštovani ako grad od 16 tisuća stanovnika nema mogućnost dobiti pristup na autocestu koja je došla 10km udaljene od Metkovića a u trenutku kada se gradila autocesta nije bio problem Sanaderu dovesti autocestu do njegovoga sela onda ne znam zašto ponižavate ljude. Dakle u ovome trenutku spoj Metkovića sa čvorom Metković na autocesti udaljen je Jadranskom magistralom 30km, opet ću ponoviti zračnom linijom je sada udaljen 10km. Način kako se možete spojiti na Metković, autocestu Metković je tako da idete pod navodnike državnom cestom koja se u jednome trenutku zadnjih pola puta suzuje na 3 do 4 metra, nemoguće dva manja kamiona za gospodarske namjene da se uopće mimoiđu tom državnom cestom koja s jedne strane ima močvaru a s druge strane kuće. Tu nije samo Metković, tu je još 5, 6 naselja skupa sa gradom Opuzenom, to je vaš adekvatni spoj Metkovića na autocestu. A nije problem bio Sanaderu dovesti autocestu do njegove kuće i do njegovoga sela. Ja vas molim nemojte ponižavati ljude, nemojte ponižavati dolinu Neretve, napravite kvalitetan i adekvatan spoj Metkovića na autocestu. Izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća. Za projekt spojne ceste A1 D8 na dionici Ravča-Drvenik predviđena su sredstva u Prijedlogu financijskog plana za 2020. i Projekcijama za 2021., 2022. Izvolite kolega Bulj. Evo već treću godinu predlažem ovaj značajan projekat i za otok Hvar i za Vrgorski kraj i za Hercegovinu a to je tunel Ravča-Drvenik. Da znamo svi, evo to znaju Vrgorčani, bili su nedavno i prosvjedi prije pola godine, ovo je meni treći put da predlažem ovaj amandman, niste ga prihvatili.

Ovako ja ne znam 2005. je Luka Bebić, Branko Bačić su otvorili čak početak izgradnje toga tunela, početak izgradnje Ravča-Drvenik, nikad se, i svečano i bilo na stranica ministarstva prometa u kojemu ste vi sad, nikad se nije pomaklo, ostalo je, samo može ugroziti promet jer su napravili nekakav prilaz koji se zatvara prije autoputa. Znači Ravča-Drvenik je vrlo bitan projekat kako za priobalje tako i za Vrgorski kraj, za Hercegovinu i za otoke, poglavito za Hvar. I smatram da bi se rasteretila i luka Split zato što bi Drvenik postao luka jednim dijelom i razvoj turizma bi bio ogroman potencijal. Poglavito govorimo onda o ruralnom turizmu, tj. OPG-ovima na području Vrgorca i nama Hercegovine, vrlo bitno da ljudi opstanu na tome području. Smatram da je žalosno i sramotno što nećete da ulažete u Dalmatinsku zagoru od Zrmanje do Krke niti kuna.

Izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća. Grad Drniš povezan je sa autocestom A1 preko državne ceste D33 koja uzimajući u obzir prostorne geografske karakteristike terena predstavlja najkraći spoj grada i autoceste. Predmetna dionica državne ceste posljednjih godina obnovljena je kroz programe održavanja državnih cesta a Društvo Hrvatske ceste ima predviđena sredstva u prijedlogu financijskog plana za 2020. i Projekcijama za 2021./2021. g. i za obilaznicu Drniša. Rekli ste da državnom cestom koja je napravljena prije 50 godina povezan Drniš sada trenutno sa autocestom koja je napravljena prije 20 godina. Ništa 10 godina, ništa nova niste rekli. Ovdje znači drniški kraj, cijela drniška ta zagora u biti je izolirana, to je i ratom pogođeno područje, tu je manje od 91. do danas i zbog rata ili zbog ljudi koji se nisu vratili više od 70% manje stanovnika na tome području. Smatram da Šibensko-kninska županija apsolutno ništa ne radi po tome kraju i što se tiče Dalmatinske zagore, kao i Splitsko-dalmatinska županija, za dio Zagore i smatram da ovaj amandman je vrlo bitan za demografsku sliku i opstanak ljudi na tome području jer bi približilo znači i Šibenik i turistički atraktivniji bi postao i Drniš jer se dosta gradi obiteljskih gospodarstava. Prošao sam i ... [[Govornik se ne razumije.]] plato, žao mi je, niste prihvatili ni navodnjavanje Petrovoga polja u Drnišu gdje se ljudi mogli baviti i poljoprivredom i seoskim turizmom i ova cesta je cesta vrlo bitna za drniški kraj, spoj na autoput, znam da ste obećavali prije 15-tak godina, čak na početku, kad idete prema autoputa prema Drnišu, pa ćete, Pauk je obećao župan da će napraviti najveći aerodrom, ja sam čak položio kamen temeljac tu, tako da ... [[Govornik se ne razumije.]] početi raditi, a vi mi dolazite ovdje sa informacijom da je spoj na autoput sa državnom cestom koja je izgrađena prije 60 godina. Ništa nova niste rekli. Ja sam očekivao da će biti početak izgradnje jer sam položio kamen temeljac s jednim ... [[Govornik se ne razumije.]] išta to sam iskopao i položio, možete početi graditi već sada taj aerodrom ispred Drniša koji je obećao župan Pauk i možete početi raditi brzu cestu, nemate šta čekati. A ja sam dao amandman i kamen temeljac je položen. Tražim glasanje o ovom amandmanu. Zahvaljujem. Prelazimo na 6. amandman poštovanog kolege Mire Bulja. Izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća. Za projekte izgradnje spojne ceste između autoceste A1 i grada Imotskoga predviđena su sredstva u Prijedlogu financijskog plana za 2020. g. i projekcijama za 2021. i 2022. g. društva Hrvatske ceste d.o.o. Izvolite kolega Bulj. Nažalost evo vidjeli smo da je, žao mi je što nisam bio kad je bio ministar Kujundžić ovdje, kad je govorio o Zagvozdu, ja evo baš govorim o Zagvozdu, i tamo sam položio kamen temeljac isto, bez straža, bez janjaca, bez svega, ali nekoliko metara se otvarao ... [[Govornik se ne razumije.]] dom nekakva zdravstvena institucija doli u Zadvarju u kojem će on raditi redovito i svakodnevno. Znam da se to bilo mnogo ljudi, ja sam tada položio isto kamen temeljac za ovu cestu koju svake godine prema imotskom kraju, znači Zagvozd, Imotski, spoj na autoput, to je vrlo značajan projekt za imotski kraj i naravno, i za ljude koji su u Hercegovini za naše ljude koji su preko da ostanu na tom području, da se bave seoskim turizmom jer Imotski je također ima i svoje polje, a to niste prihvatili ni ... [[Govornik se ne razumije.]] ni navodnjavanje, ništa niste prihvatili u Imotskom polju pa sad čak nećete ni prihvatite Zagvozd, Imotski, 4 trake, predlagao sam vam prošle godine i odmah je g. Babić koji ovdje nije iz Lovreća trkao sa ministricom bivšom Žalac obećavati puste mjere Imotskome, Imotski procvjeta otkad je bila ministrica bivša Žalac, ne možete vjerovati. Izobećali toliko lažnih obećanja, evo danas moji Imoćana, ako ovo čujete, ni dan danas vam nema u proračunu brza cesta Imotski-Zagvozd. Spoj na autocestu, a to imotski kraj zaslužuje iz puno stvari. Imotski kraj nije bio pod ratnim vihorom zauzet taj kraj, ali dali su puno ljudi u Domovinskome ratu i to su ljudi koji su bili od Vukovara od Đereka, koji je bio sokol i zapovjednik Sajmišta.

Zaslužuju. Vi se rugate s tim ljudima. Izvolite državni tajniče. Amandman se ne prihvaća. Državna cesta D33 na dionici od čvora Šibenik do grada Drniša obnovljena je kroz program održavanja, dok je za dionicu D33 od grada Drniša do Knina u tijeku izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju, a društvo Hrvatske ceste ima predviđena sredstva u Prijedlogu financijskog plana za 2020. i projekcijama za 2021. i 2022. g. za obilaznicu Drniša. Izvolite kolega Bulj. Grad ponos, grad pobijede nad velikosrpskim fašizmom, Knin, grad ponosa kao sudionik tih operacija i sjećam se toga grada. Radio sam u tome gradu poslije rata 13 godina u 4. gardijskoj brigati. Smatram da Knin zaslužuje spoj na brzu cestu i da nije dovoljno doći samo u Knin na Dan pobjede. Doduše, na Dan pobjede jedan dio Vlade, a drugi dio Vlade je u Bačkoj Palanci sa Vučićem koju predvodi vaš koalicijski partner, uvaženi tajniče, Milorad Pupovac, tako da mi je nerazumno isto suze Milorada Pupovca kad plače i on za Kninom, plače za svima, a u biti brige njega za Kninom, brige njega za nacionalnom manjinom jer da ga brige, danas bi sidio ovde. Niste prihvatili vodovod, vodoopskrbu na tim područjima, ne prihvaćate navodnjavanja, ne prihvaćate da se kninska bolnica koja je zove Hrvatskog ponosa, veteranska i opća prihvate amandmani, ne prihvaćate sad brzu cestu i spoj na autoput Knina. Jedino što ga se može znate sjetiti, to je u dane kad se sjećamo tj. pobjedničke Hrvatske, hrvatskoga vojnika, pobjede hrvatskog vojnika nad velikosrpskih fašistima, a to je Dan pobjede i Oluje. Pa molim vas lijepo, da li Knin zaslužuje ovaj projekt, pitam vas, zaslužuje li Dalmatinska zagora bilo kakav projekat? Ta provincija, kako kaže Gordan Jandroković, vi provincijalci, donijeli ste nam provincijalizam. Da, ti su ljudi birali nas, ali žao mi je što nema ovdje zastupnika iz većine.